Idemo na drugu raspravu sada će govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani kolega Bartulica, a molio bih samo zastupnike još uvijek je na snazi odredba o maskama da stave maske, nadamo se da ćemo ih skoro skinuti, ali do daljnjega još vas molim sve da nosite maske. Zahvaljujem. Također se nadamo da ćemo uskoro moći bez ovih maski dosadile su već. Kolegice i kolege zastupnici naslovi u medijima ovih dana su puni spekulacijama tko dolazi, tko odlazi i slično iz vlade, međutim ja ću postaviti jutros jedno načelno pitanje. Kome služi hrvatska vlada? I moja teza je zapravo da nije ni bitno tko će biti novi ministri u Plenkovićevoj vladi i tko će otići, sigurno je vrijeme da se nešto ozbiljno promijeni međutim stare prakse i navike će se nastaviti i to će hrvatskog naroda koštati. Ovih dana sam uputio službeno pitanje ministru Berošu oko naručenih doza cjepiva, zanimalo me po kojim uvjetima su naručene i broj dakle doza koje će Hrvatska primiti do kraja 2023.g. Znamo da u ime svih nas Europska komisija je osigurala otprilike 5 milijardi doza do kraja slijedeće godine. Dobio sam neslužbeni odgovor jučer u jednoj emisiji da se radi o 18 milijuna doza, 18 milijuna. Dakle, ako je cijena nabave od, od tih cjepiva 20 eura po dozi što je javno dostupna informacija, a cijene rastu, znači Farmaco industrija povećava cijene u zadnje vrijeme. To dođemo do iznosa od 2,7 milijardi kuna, dakle 2,7 milijardi kuna će se potrošiti na cjepivo i postavlja se opravdano pitanje kome, ko će se cijepiti, djeca, uopće nema interesa od strane roditelja da se djeca cijepe. Dakle, šta ćemo sa ogromnim viškom cjepiva, ko će odgovarati za te promašaje, velike promašaje? To je po mom izračunu jedan i pol Peljeških mostova. Puno toga što se odlučuje na razini Europske komisije u Briselu nije u interesu Hrvatske. Ova vlada preolako prihvaća te odluke, vidimo od početka pandemije da Ursula von der Leyen ne snalazi se najbolje. Tu su učinjene krupne pogreške, već 2.g. to gledamo i sad smo u situaciji gdje će se javnost pitati gdje ćemo sa viškom i zbog čega je toliko naručeno, to su ogromni novci. Dakle, još ću jednom ću reći da hrvatska vlada odgovara hrvatskom narodu, hrvatskim poreznim obveznicima, ne dioničarima Pfizera i ostalih farma kompanija. Dakle, mene ne zanimaju njihovi profiti i kako će iskoristiti ovu situaciju, ovu nevolju koja još traje nego moramo razborito gledati stanje i procijeniti koje su potrebe i kakva je potražnja za ta cjepiva. Imat ćemo ogromne probleme ove godine i slijedeće godine. Dakle, u ovoj sabornici sam upozorio ministra Beroša 9. prosinca da ova politika sa koronom je neodrživa, da nove varijante virusa zapravo ova cjepiva ne odgovaraju novim varijantama i to sama Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi i priznaje. Prema tome, mi smo napravili zapravo vlada je napravila krupnu pogrešku.

Postavlja li si hrvatska vlada pitanje, ne samo vlada nego i mediji i ključne politične snage, kako žive hrvatski građani. Nažalost, Plenković i njegove strukture ne zanima kako živi običan čovjek, njima je bitno da se korupcijski status quo ne promijeni kako bi mala skupina bila bogata, a ogromna većina naroda bila obespravljena, te primorana služiti toj skupini privilegiranih uzurpatora jer premijer Plenković i ključni političari u Hrvatskoj prikazuju stanje u Hrvatskoj na irealan način da si postavljamo pitanje živimo li uopće u istoj državi i jesu li Plenković i njegovi pomagači prisebni i svjesni što govore, znaju li ti ljudi kako živi npr. učitelj u Zagrebu koji zarađuje 6 tisuća kuna, ukoliko plaća stanarinu 400 eura, ima jedno ili dvoje djece, pitaju li se te strukture kako živi taj učitelj, znaju li vladajuće strukture da velika većina poštenih hrvatskih građana u biti živi na rubu siromaštva. Koji je razlog ovoga neprihvatljivog stanja? Razlog je slijedeći, Hrvatskom vladaju strukture koje Hrvatsku ne žive, te ih život hrvatskog čovjeka uopće ne zanima. Za razliku od Hrvatske Mađarska i Austrija vode brigu o svojim državama i narodima i u ovim nemirnim turbulentnim vremenima oni usklađuju svoje međunarodne obveze s vlastitim nacionalnim interesima. Naš problem je što vladajuće strukture u Hrvatskoj nisu na pozicijama jer su najbolje ili zato što su vrijedne i pametne, ne one su tu jer su odabrane od netransparentnih korumpiranih struktura kako bi Hrvatska bila pravno blokirana država u kojoj se zakoni primjenjuju rigorozno za obične smrtnike, a za odabranu uzurpatorsku vrhušku uopće se ne primjenjuju jer cijene su visoke zato što se krade, zato što se utajuju porezi, zato što se državna imovina daje u bescjenje jer ako Hrvatska uprihodi od tvrtke ministra Paladine za Projekt Kupari 174 tisuća eura umjesto 5 milijuna eura onda jasno da u državnoj blagajni godišnje fali više od 30 milijuna kuna. Ako poduzetnik Tedeschi, Plenkovićev prijatelj s identičnim ideološkim jugo-devijacijama opere odnosno ne plati porez na iznos od 3 milijuna eura i to utvrdi Ured za sprječavanje pranja novca a DORH ništa ne poduzme da naplati taj porez i kazni počinitelje, onda to znači da milijuni kuna nisu ušli u državnu blagajnu. Znači taj režimski tajkun i dokazani utajivač poreza glumi uspješnog poduzetnika u čiji sustav hrvatski mirovinski fondovi ulažu na stotine milijuna kuna. Je li navedeni gospodin osvojio nekakva nova tržišta ili napravio originalni poslovni iskorak? Nije ali je njegov sustav platforma za zbrinjavanje raznoraznih dubioznih likova, njegov suradnik je bivši šef Croatie Airlinesa, Ivica Mišetić, čija je pak kći šefica ureda premijera Plenkovića. Njegov suradnik je Krešimir Starčević, osoba koja je izravno sudjelovala u otimačini Croatia osiguranja pri čemu je Hrvatska oštećena za minimalno 3,45 milijardi kuna. Osim što su očigledno netransparentno uvezani, oni su i izrazito drski. Tako izvjesni Neven Vranković kod dotičnog Tedeschija a taj Vranković je do 90-te bio jugo omladinac, a onda se sakrio u Ministarstvo vanjskih poslova, kako ne bi išao u Domovinski rat, ima mjesečnu plaću od 260 000 kuna. Dobro ste čuli, 260 000 kuna. Doista, nesposobna djeca komunizma glume svjetske menadžere a u biti su nesposobni i neempatični uzročnici svih hrvatskih problema. Dame i gospodo, poruka je jasna. Ono koji su plaćeni da upravljaju hrvatskom državom, bezosjećajni su za stvarne probleme hrvatskih građana. Oni dokazivo nemaju ni viziju ni znanje te su prelijepu državu Hrvatsku doveli na prosjački štap. Jedino što uspješno rade jest manipuliranje i kontroliranje medija. Ti pak sramotni i korumpirani mediji po nalogu vlasti nameću lažnu tezu u hrvatskoj javnosti da se Hrvatska ne zna i ne može organizirati kao pravedna i uspješna država u kojoj se zakoni poštuju. Čista laž i obmana. Ja im poručujem da ćemo vrlo brzo tu laž demantirati i demontirati, da ćemo Hrvatsku urediti kao uspješnu europsku državu. Nažalost tih struktura ali i radost hrvatskih građana za lopovluk i korupciju će se u Hrvatskoj odgovarati i nitko neće biti iznad zakona a Hrvatska će biti uređena te će porezi biti niži a plaće znatno više i u Hrvatsku će se Hrvati vraćati i neće se morati iseljavati kako bi živjeli normalnim

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Hrvatski građani već su navikli na razne stresove koji izgleda da nikako da nas malo puste na miru. Nije to čak ni slučaj samo kod nas, nego i drugdje corona, potres, rat u Ukrajini. Živimo sa stalnim stresom i nemirom. Jedna od stvari koja uzrokuje stalni stres i nemir su i cijene. Rastu cijene svega od osnovne prehrane do energenata, a među njima i cijene goriva. Svaki utorak one se mijenjaju i to nam dođe gotovo kao neka vrsta lutrije koji će brojevi biti izvučeni ovaj tjedan, koliko će cijena porasti, a cijena uglavnom raste i raste i raste, niti jedno povremeno smanjenje koje nam se zalomi nije dugotrajno. Ovaj tjedan doživjeli smo još jedno poskupljenje na toj lutriji cijena goriva opet smo izgubili, obični benzin je 12,5 kuna nadalje, dizel je 13,5 kuna, pa na više, dizel je uvijek poseban problem jer oko polovice osobnih automobila u Hrvatskoj ima dizelski motor, a svi autobusi, kamioni i kombiji, dakle oni koji dostavljaju robu ili prevoze putnike koriste uglavnom dizelsko gorivo. Bila su druga vremena i drugi zakoni, ali zaista se zgodno s nostalgijom prisjetiti da je cijena eurosupera 1999.g. iznosila oko 4 kune, 2015.g. bili smo još uvijek ispod 10 kuna, 2018., dakle ne tako davno pisale su se analize o tome hoće li i kada gorivo prijeći magičnu ili psihološku granicu, kako su je nazivali, od 11 kuna, a danas smo eto u situaciji da neki analitičari najavljuju i 15 kuna i to sve nakon intervencije vlade u marže i PDV. Cijena barela nafte trenutačno se kreće oko 100 odnosno malo iznad 100 dolara. Rekordnu cijenu barela doživjeli smo u srpnju 2008. kad je iznosila 147 dolara, pa ipak u tom istom srpnju 2008. benzin je koštao 9,75 kuna, a dizel 9,99 kuna, dakle gruba računica je da je barel bio oko 40% skuplji nego danas, a gorivo 20 do 30% jeftinije nego danas i sad vas ja pitam, odgovorite mi u čemu je štos, u čemu je štos gospođe i gospodo zašto je gorivo tako skupo, svakako da ulogu ima i vrijednost dolara koji je jako porasla u odnosu na kunu od 2008., ali s tom razlikom u tečaju, s razlikom u cijeni barela danas i onda negdje smo točno na istoj cijeni barela preračunatoj u kune, tako da se tu može ležati objašnjenje 35% skupljeg goriva danas. Logično je da je i situacija u Ukrajini, neizvjesnost i nepredvidivost razvoja događaja imaju svoju ulogu, a ako ništa drugo to je za špekulante i špekulacije raj na zemlji, ali ni to ne objašnjava do kraja tu visoku cijenu goriva u odnosu na barel. U hrvatskoj državi nameti čine oko pola maloprodajne cijene goriva od oko 12 kuna. Tu sigurno postoji prostor za promjene, pa nije gorivo luksuzna roba da se na njega plaćaju nameti u takvim postocima. Gorivo je postala osnovna potrepština i veliko je pitanje smije li ga se i može li ga se tretirati kao nekakvu poreznu kravu muzaru. Da uopće ne govorim o tome da takav rast cijena goriva značajno potiče inflaciju, a visoka stopa inflacije mogla bi u teoriji zakomplicirati naš ulazak u eurozonu, vjerojatno neće zbog rasta inflacije u najsnažnijim europskim ekonomijama, ali moramo biti oprezni, inflacija nam u svakom slučaju komplicira najblaže rečeno život. Međutim, ajmo se vratiti na temu goriva. Ono što me najviše smeta i ono na što nikako da dobijem neki suvisli odgovor je zašto su cijene goriva u Hrvatskoj više nego u svim susjednim zemljama osim eventualno Italije, neke od njih nisu, neke jesu u EU, neki imaju slabija, neka jača gospodarstva od nas, u nekima su predizborna vremena, u nekima nisu, ali sve imaju jednu zajedničku osobinu, barem malo jeftinije gorivo od nas. Zašto je tako i može li se to promijeniti, to su pitanja na koja tražim odgovore.

Nedavno je usvojen tzv. reformski paket sustav socijalne skrbi a kako je najavljivano kao odgovor Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na situaciju u ustavu socijalne skrbi, pogotovo tragične slučajeve sa smrtnim ishodima djece, žena i starijih osoba. Polazište je bilo točno, da sustav zaista treba sustavnu korjenitu reformu, da korisnicima sustav kao takav ne nudi zaštitu i sva prava sukladno zakonskim propisima no tijek donošenja reforme kao i konačno usvajanje se odigralo mimo struke i oni koji reformu trebaju provoditi. Sada imamo usvojene zakonske promjene koje ni na koji način nisu odgovorile gorućim problemima u sustavu socijalne skrbi na koje društvene okolnosti kontinuirano ukazuju. Samo ovaj vikend smo imali ponovno ubojstvo i pokušaj ubojstva žena, postupanja centra vezano za stradavanje bebe a što je sa svim onim što medijski nije popraćeno a svakodnevno se događa oko nas u svim dijelovima Hrvatske. Ono što sa sigurnošću možemo reći da će problemi u društvu biti sve veći, zahtjevniji, neimaština i porast troškova života se mjeri na svakodnevnoj bazi, stres u društvu je sve veći, svjedočimo porastu netolerancije i nasilju u obitelji i na javnom mjestu. O posljedicama pandemije na mentalno zdravlje građana smo kontinuirano upozoravali, tražili sustavnu brigu o psihološkom zdravlju djece i građana. Iza tepiha se više ne vidi od svih nagomilanih problema koji su gurnuti pod njega. Sve ovo čeka radnike u sustavu socijalne skrbi koji su po zakonu dužni pružati savjetodavnu pomoć obitelji i pojedincima, štititi prava djece, starijih osoba, osoba s invaliditetom, žrtava obiteljskog nasilja kao i priznavati materijalna i financijska prava korisnicima u potrebi. Tražili smo da se krene u izdvajanje novčanih pomoći iz sustava socijalne skrbi kako bi stručni radnici centara za socijalnu skrb imali vremena za rad sa obitelji i na terenu. Pozdravili smo povećanje naknade za osobe sa invaliditetom i korisnika zajamčene minimalne naknade, tražili smo dodatna povećanja i za korisnike doplatka za pomoć i njegu kao i za proširenje korisnika za ugroženog kupa energenata na korisnike doplatka za pomoć i njegu u punom o i smanjenom opsegu. Vlada RH donijela je početkom ožujka novu Uredbu o mjesečnom iznosu naknade za ugrožene kupce energenata te su sada korisnici koji imaju pravo na tu naknadu uz korisnike prava na osobnu invalidninu i zajamčenu minimalnu naknadu, tu su i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i korisnici prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike u Domovinskom ratu.

Protivimo se ovakvom načinu organizacije poslova i nadležnosti i tražimo da se za korisnike iz drugih resora, administriranje prava za naknadu za ugrožene energenata, preuzmu nadležni resori tako da korisnici nacionalne naknade za starije osobe svoje vaučere ostvaruju pri HZMO-u a nezaposleni hrvatski branitelji i civilni stradalnici iz Domovinskog rata pravo ostvaruju pri nadležnim županijama gdje ostvaruju opskrbninu i druga prava. Sjetimo se samo kako smo bili svjedoci velikih protivljenja da se branitelji svrstavaju sa korisnicima sustava socijalne skrbi a sada imamo situaciju da će različite korisničke skupine drugih resora ostvarivati to pravo pod kapom sustava socijalne skrbi pa i nezaposleni hrvatski branitelji. Da ne govorim o tisućama upravnih postupaka koji će ovim putem se donositi u centrima za socijalnu skrb a stručni radnici će nauštrb novih poslova i korisnika imati još manje vremena za savjetodavan rad i pomoć obiteljima. Ljudima treba pomoći, priznati dodatna prava ali treba i osigurati radnike koji će te poslove raditi a to nisu socijalni radnici sustava socijalne skrbi. Oni su tu da svojim znanjem i licencom za rad pomažu obiteljima i pojedincima u poteškoćama putem savjetodavnog rada i prvenstveno osnaživanje a ne administriranje u upravnim postupcima. Zahvaljujem.

Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani zastupnici, zastupnice Hrvatskog sabora. Danas u Hrvatskom saboru želim govoriti o poginulom policajcu, hrvatskom redarstveniku, prvoj žrtvi Domovinskog rata, Josipu Joviću ali i simbolu koji on predstavlja. Danas kad imamo svoju državu, spomen Josipa Jovića koji je poginuo braneći hrvatski narod, ima veliki značaj, ne samo simbolički. Sutra 31. ožujka obilježava se 31 godina od pogibije Josipa Jovića. Na Uskrs 31. ožujka 1991. godine u ranim jutarnjim satima kolona vozila sa hrvatskim specijalcima napadnuta je iz zasjede, akcija je ostala zapamćena po prvoj hrvatskoj žrtvi. Josip je imao 21 godinu, na Plitvicama toga krvavog Uskrsa izgubio je mladi život braneći Hrvatsku. Pogibija Josipa Jovića koji danas izražava najdublje poštovanje najavila je užas obrambenog osloboditeljskog Domovinskog rata, te kao takva simbolizira sve žrtve ugasle živote branitelje koji su svoj život dali za Hrvatsku. Upravo iz spomenutih razloga važno je mladim usadit istinu koliko je bilo teško doći do samostalnosti. Udžbenici povijesti trebaju biti izvor zvanja za naraštaje koji dolaze, moraju se prikazati kroz što je prošla jedna generacija i bol i patnju da bi se ostvario tisutljetni san. I zato Josip Jović i policajci s Plitvica simboli su koji moraju biti trajno vrednovani i na najsvetiji način moramo stalno raditi na upoznavanju novih generacija s nesebičnim herojskim djelima kojima su mnogi gradili temelje slobodne europske hrvatske države. Zato su hrabri mladići kao što je bio Josip Jović odlazeći u rat bili spremni dati svoj život na oltar domovine i danas da mu srcu sve majke, djeca, obitelji, Josipova majka Marija koja je svoga sina u suzama dala na oltar domovini. Josip Jović i sve žrtve domovinskog rata i dalje nas obavezuju da nikada ne smijemo biti zaboravljene, ne samo da ih se sjetimo od prigode do prigode nego da svaki dan živimo i stvaramo Hrvatsku kakvom bi se i oni ponosili, a to je posebna zadaća za nas zastupnike u HS. Podsjećam kako tadašnji Mostov ministar Orepić nije isto časno domoljublje prepoznao, ne jednom, već dva puta, u dva navrata, kada je mladi nećak Josip Jović želio postati isti hrvatski policajac. Ovim putem zahvaljujem bivšem ministru obrane i ratnom zapovjedniku generalu Damiru Krstičeviću koji je napravio uvjete da mladi Josip i puno takvih Josipa budu pripadnici HV-a kao poveznica jedne generacije koja je stvarala i ove generacije koja pruža sigurnost hrvatske države. Zato drage zastupnice i zastupnici, poštovani kolege, uz sve naše političke različitosti ne dopustimo da nam simbol i temelj suverene hrvatske države bude politička arena jer mi hrvatski narod sanjali smo Hrvatsku u kojoj neće biti podjela, koja neće, koja će znati zaštititi hrvatski narod i biti država u kojoj će svi moći u miru živjeti. Moja generacija imala je tu privilegiju, a i dužnost biti sudionik one, onoga što generacije nisu dosanjale, a to je stvaranje hrvatske države. Danas je naša dužnost napraviti sve da se sačuva istina o Domovinskom ratu, da djeca i budući naraštaji znaju što se dogodilo, koju su cijenu platili naši branitelji, ako u tome ne uspijemo Josipova smrt i žrtva, kao i žrtva svih naših branitelja bila bi izgubljena. Žrtva Josipa Jovića posebno je upečatljiva u kontekstu aktualnog rata u Europi i stravične agresije na Ukrajinu, poštujući hrabrost ukrajinskog naroda koja proživljava najteže trenutke čiji se gradovi razaraju do temelja, ginu djeca, žene, mladi i stari.

Prva točka je: - Konačni prijedlog Zakona o održivoj uporabi pesticida, drugo čitanje, P.Z.E. br. 181. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona, s nama je poštovani državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. No prije toga imamo zahtjev za stankom, kolega Bulj izvolite. Hvala lijepo. Tražim stanku u ime Kluba Mosta od 10 minuta o ovoj vrlo bitnoj temi, o bitnoj temi gdje štitimo zdravlje ljudi od otrova koji se koriste najviše u poljoprivredi, bilo pesticida, bilo herbicida, bilo čega koje nanose zlo našim ljudima, a poglavito kad govorimo o ovome onda moramo kazati da je sve više i više poglavito karcogenih bolesti tj. tumora. Moram ovdje kazati da sam u više navrata i davao zakon, prijedlog zakona po prvi put u ovome saboru u prošlom mandatu, tada nije podržan, Zakon o zabrani glifosata. Da bi ljudi bolje razumili, da bi narod to bolje razumio, znači govorimo o cidokoru, on se primjenjuje u nas, cidokor, znamo šta to znači, znamo što znači glifosat. Austrija i druge države već su u visokoj fazi zabrane glifosata korištenje u poljoprivredi jel moramo znati da je polovica stanovništva EU u istraživanja, dokazana je glifosat u krvi.

Ja bi još jednom rekao i naglasio da sam 2020.g. dao Zakon o zabrani glifosata. Glifosat je nešto najopasnije, nešto najopasnije što rade znači poglavito tvrtke Monsanto koja je naravno napravila GMO proizvode koja kroz GMO proturila je i glifosat. Inače Monsanto vam je bio u ratu u Vijetnamu i koristio tj. proizvodio je bojne otrove i prije … bojne otrove i sad se prenamijenio na glifosat. Glifosat je nešto najopasnije, brojne države svijeta se bore protiv toga, ali lobiji su očito prejaki. Stanka je odobrena. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba SDP-a radi dodatnih razmatranja sukladno odnosno odredbi Zakona o održivoj uporabi pesticida. Ovim zakonom se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU, posebno sa Strategijom Od polja do stola, Strategijom EU za bioraznolikost do 2030.g. i Europskom zelenom planu. Strategije su ambiciozne i propisuju ukupno smanjenje korištenje pesticida za 50% do 2030.g. smanjenje upotrebe gnojiva za najmanje 20% do 2030.g., a za 25% se povećava površina pod ekološkim uzgojem u EU. Koliko je Hrvatska zapravo spremna za provođenje zadanih ciljeva i koliko sustavni potporu ima uopće hrvatska poljoprivreda, pogotovo ako govorimo o zdravoj prehrani i namirnicama uzgojene iz ekološke proizvodnje bez upotrebe pesticida. Cijene rapidno rastu hrane, građaninu proizvodi iz ekološke proizvodnje je nedostupan, a proizvođaču je proizvodnja neisplativa. Hrvatski poljoprivrednik nema dovoljno za obradu poljoprivrednog zemljišta, a zbog rasta cijena energenata proizvodnja će biti neisplativa, gotovo i uopće dodatno otežana ili ugrožena. Hrana bez kemije je proizvod sa dodatnom vrijednosti i prilika je zapravo za proizvodnju kvalitetnih namirnica u kojoj se može naći i hrvatska poljoprivreda. Zakonom su ovim određene određene aktivnosti no nisu navedena financijska sredstva. Ako vas pitamo uopće za neprovedbu dosadašnjeg zakona, reći ćete da nije bio dovoljno da je bio manjkav da su uočeni nedostaci, no zato mislimo uopće zbog neprovedbe dosadašnjeg zakona da se radio o administrativnoj stvari [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] a ne stvarnom pristupu smanjenja upotrebe pesticida i [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] planiranja razvoja poljoprivrede. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, u ime kluba Za pravednu Hrvatsku također tražim stanku u trajanju od najmanje deset minuta kako bi još jednom ukazali na sve one probleme i poteškoće s kojima se hrvatsko selo mora suočavati ovih dana. Dakle, s jedne strane prijetnje Europske komisije o kaznama koje uopće nisu male, a iznose blizu 230 milijuna kuna za izravna plaćanja dakle za direktne poticaje koji trebaju njima sjesti na račune za njihove proizvode za ono što oni rade i za što se uopće pate. S druge strane imamo situaciju u kojoj nas Europa upozorava da nismo zadovoljili one strateške ciljeve koje je Europa zamislila za naredno razdoblje. Dakle govorimo o smanjenju upotrebe pesticida, govorimo o ekološkoj proizvodnji, govorimo o ambicioznim planovima o provedbi strategija koje su mogle pomoći hrvatskom selu da se i ono ukomponira jer koliko je svima ja mislim da nema osobe koja nije osvijestila probleme od kad smo ušli u EU zapravo vidimo koliko su svi drugi poljoprivrednici konkurentniji od naših poljoprivrednika. Zašto naše ministarstvo konstantno negira neke pozitivne prakse koji mogu biti pozitivni primjeri koje možemo prepisati iz EU? Ne znam, dakle mi radimo nova ograničenja, s druge strane imamo situaciju poskupljenja svih repromaterijala, cijena plavog dizela ide skoro na 10 kuna, kako će ti poljoprivrednici preživjeti, a kako će još pratiti korak onih njihovih kolega na razini EU ako im samo ministarstvo u tome neće pomoći.

uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama odnosno alternativnih tehnika kao što su ne kemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede. Zbog daljnje informatizacije i automatizacije sustava fitosanitarni informacijski sustav FIS potrebno je nadograditi pa se konačnim prijedlogom zakona stvara zakonodavni okvir za uvođenje sustava vjerodajnica radi autentifikacije kupaca sredstava za zaštitu bilja na prodajnim mjestima s ciljem validacije njihovih prava za kupnju sredstava za zaštitu bilja namijenjenih za profesionalnu uporabu. Jedna od mogućih vjerodajnica bit će i e-poljoprivredna iskaznica. Također, automatiziranje i sustav prijave prodanih godišnjih količina sredstava za zaštitu bilja krajnjim korisnicima čime se rasterećuju i zaposlenici na prodajnim mjestima. Za punu primjenu odredbi zakona i uvođenje u sustav elektronične poljoprivredne iskaznice neophodno je izvršiti prilagodbu sustava fitosanitarnog informacijskog sustava, sredstva za nadogradnju FIS-a u iznosu od milion i pol kuna planirana su u državnom proračunu. Dakle, konačnim prijedlogom zakona propisane su odredbe koje se odnose na Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida. Uređuje se sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika. Uređuje se i jasno definira sustav distribucije i prodaje pesticida, rukovanje pesticidima, skladištenje i postupanje s ambalažom pesticida i ostacima ambalaži, vođenje zbirki podataka te vođenje evidencija. Nadalje, propisuje se obaveza primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja. Uređuju se i posebni postupci po uporabi pesticida, primjena iz zraka, obavještavanje javnosti o primjeni, posebne mjere zaštite okoliša, smanjenje uporabe pesticida i smanjenje rizika u određenim područjima. Propisuje se i načini zaštite pčela i drugih oprašivača pri primjeni pesticida. Uređuje se primjena pesticida na javnim i zelenim površinama, definiraju se i pokazatelji rizika. Uređuje se pružanje usluga tretiranja, izvješćivanja i razmjene informacija. Definiraju se ovlaštene stručne institucije i zadaće ovlaštenih stručnih institucija te povjerenstva za pesticide. Propisuje se i naknade te prekršaji za nad, na nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona. U odnosu na prvo čitanje Konačnim prijedlogom Zakona o održivoj uporabi pesticida pojašnjeno je da poljoprivrednici koji tretiraju sjeme na svom gospodarstvu ne pružaju uslugu tretiranje te ne moraju biti upisani u upisnik pružitelja usluga tretiranja. Omogućena je i zajednička uporaba uređaja za primjenu pesticida od strane više profesionalnih korisnika. Isto tako propisano je da ako profesionalni korisnik koji nije u mogućnosti sam provesti testiranje, tretiranje za njega to može obaviti drugi profesionalni korisnik bez naknade i to se ne smatra pružateljem usluge tretiranja. Slijedom navedenog, danas u raspravi imamo Konačni prijedlog Zakona o održivoj uporabi pesticida u koji je uključena većina primjedbi i prijedloga istaknutih u okviru prvog čitanja zakona. Primjenom odredbi ovog zakona poboljšat će postojeći sustav održive uporabe pesticida u svrhu smanjenja rizika koji primjena pesticida predstavlja za zdravlje ljudi i životinja, bioraznolikost te utjecaj na okoliš. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče pokušala sam izbrojiti koliko pravilnika na temelju ovog zakona treba donijeti u roku godinu dana, ali mi to nije pošlo za rukom. Moje pitanje vama, smatrate li bi li odredbe mogle biti sastavni dio određenih pravilnika jer ovako velikim brojem složenih članaka opterećuje i kompliciraju zakonske odredbe umjesto da budu što jednostavnije i prihvatljivije samim korisnicima. Dakle, vezano za odredbe zakona sve ono što je nužno bilo propisati zakonom mi smo i propisali, a definitivno je potrebno donesti i pravilnike vezano za pojašnjenja u vezi pojedinih odredbi zakona. To je ustaljena praksa ukoliko se radi o materijama kao što je održiva uporaba pesticida i potrebno je definitivno dodatna pojašnjena odrediti i definirati pravilnikom. Kolega Bačić izvolite. Poštovani državni tajniče, poštovana ravnateljice, u ovom zakonu se spominju i same pčelinje zajednice. Svjesni smo i uloge i značaja i pčela i divljih oprašivača u održavanju samoga ekosustava, ali i uloge pesticida vezano i za brojnost, a normalno i bolest samih pčelinjih zajednica. Zanima me evo konkretno ovim zakonom kako je samo ministarstvo propisalo upravo i načine postupanja sa samim pesticidima konkretno vezano i za očuvanje pčelinjih zajednica. Hvala na vašem upitu. Dakle, vrlo je važno pitanje utjecaja pčela na ukupan ekosustav i na poljoprivredu i samu poljoprivrednu proizvodnju. Mi smo se u odredbama zakona definitivno vodili za mišlju da zaštitimo ovog važnog čimbenika u poljoprivrednoj proizvodnji oprašivača. I prije svake uporabe, odnosno primjene pesticida koje se procijeni da je opasna, dakle za pčele dužni su profesionalni korisnici, odnosno provoditelji zaštite prijaviti, dakle primjenu Hrvatskom pčelarskom savezu, odnosno lokalnim povjerenicima koji vode evidenciju na razini lokalnih udruga, odnosno katastra za pčele. Dakle, ovo sve što je navedeno u zakonu lijepo sve zvuči, stoji itd. Ja sam sad htjela malo provjeriti kako to u praksi izgleda, pa sam u svojoj bližoj okolini provjerila kako se provodi ova edukacija. I kad idete na prvu edukaciju kažu mi edukacija traje nekih četiri, pet dana, zaista se detaljno dobije informacija, piše se test itd. Međutim, kada se ide na ponovljenu edukaciju to traje jedan dan. Odmah nakon predavanja se piše test, nekih 200, 300 kuna sve to skupa košta i produži se iskaznica. I sad mene je interesiralo da li je bilo riječi o alternativnim načinima zaštite bilja i u sklopu te ponovljene edukacije baš i nije bila. Dakle, mene zanima da li postoji nekakva strukturirana edukacija na nivou Republike Hrvatske da se i to, dakle educira ljude ili se moraju služiti nekim drugim modelima kao što je recimo na našem području bila organizirana edukacija ali ne u sklopu ove za produženje iskaznice. Dakle osnovna dopunska izobrazba je propisana i način iste i ovim zakonom. Definitivno su alternativne metode jedna od mogućnosti koja se otvara i ovim zakonom i vršitelji izobrazbe osim, dakle osnovne izobrazbe mogu definirati i dodatne module izobrazbe koji postoje vezano i za alternativne, odnosno nekemijske metode i svi profesionalni korisnici mogu dobiti osnovne informacije, dakle putem stručnih službi kao što je i HAPIH, ali i putem ovlaštenih obrazovnih ustanova koje su na raspolaganju. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče, dakle države članice EU donose nacionalne akcijske planove u kojima onda utvrđuju svoje kvantitativne ciljeve, opće ciljeve, mjere, vremenske planove za smanjenje rizika i učinaka djelovanja pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, potiču razvoj, uvođenje integrirane zaštite bilja, alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o upotrebi pesticida. Države članice moraju dostaviti taj svoj Nacionalni akcijski plan Komisiji i drugim ostalim, dakle zemljama članicama.

Dakle, Nacionalni plan za održivu uporabu pesticida je aktivan od 2013. godine. On je dostupan kao što se upravo rekli i svim institucijama nadležnim na razini EU, odnosno Komisije i on je kao takav i dostupan na razini hrvatskih institucija, odnosno svih onih koje ova tema zanima. Ovim zakonom se također omogućuje na neki način aktualizacija ovog Nacionalnog plana, a Ministarstvo poljoprivrede redovno, dakle vodi računa o samoj provedbi i potencijalnog reviziji istog. Kolega Bulj, izvolite. Zaštita eko sustava i zdravlja ljudi je najbitnija. Međutim, nije dovoljno samo prepisivati i usklađivati naše zakonodavstvo sa europskim zakonodavstvom. Mi ovdje moramo govoriti o proizvodima, o sjemenu i konačnom proizvodu našeg seljaka koji će morati imati i mora već imati alternativna rješenja. Mi smo našeg seljaka do sada u biti napravili ovisnim o ovim pesticidima i vrlo malo što je ostalo sad u ovome poskupljenju umjetnih gnojiva je pitanje na koji će način … [[Govornik se ne razumije.]] Pesticide apsolutno triba po meni zabraniti pogotovo te opasnije koji uništavaju i pčele, međutim pitanje je što se poduzelo da bi naš seljak, proizvođač mogao proizvoditi u alternativi. Hvala na upitu. S jedne strane, dakle mi smo u procesu donošenja akcijskog plana ekološke proizvodnje. S druge strane vezano za uporabu pesticida na razini Hrvatske mi smo na polovici prosjeka, dakle ukupnih količina pesticida koje se na razini svih zemalja članica u ovom trenutku tretiraju na poljoprivrednim površinama EU. Znači polovicu sredstava za zaštitu bilja u količinama mi, dakle definiramo, odnosno koristimo čime smo dakako jedna od rjeđih zemalja gdje ovdje je održiva upotreba pesticida i briga za okoliš definitivno je naša praksa i u tome ćemo i nadalje i kroz sve akcijske planove. Jedan od njih je i Nacionalni plan za održivu uporabu pesticida biti naše odredište i na tome ćemo zasnivati našu poljoprivrednu proizvodnju u okviru održivosti i konkurentnosti. Kolegica Dreven Budinski, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, ravnateljice. Evo ga, kolega Bulj me je preduhitrio, imala sam ja jedno pitanje, ali ja budem ovako. Znači pesticidi su tvari koje se koriste u poljoprivredi, ali i u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni, veterinarstvu za suzbijanje nametnika na biljkama i životinjama. Pesticidi koliko su nam potrebni toliko mogu biti štetni za zdravlje ljudi, a i okoliša. Pa evo ga, mene zanima kakva je situacija sa ekološkom proizvodnjom. Pa evo Hrvatska je u porastu poljoprivrednih površina koje se prijavljuju za ekološku proizvodnju. Dakle i do sada smo kroz aktualni Program ruralnog razvoja 2014.-2020. doprinosili, dakle zaštiti okoliša, bioraznolikosti, razvoja ekološke proizvodnje. Naš cilj je jasan, dakle povećati ekološke površine, ali i proizvode. Dakle, ne vezati se samo na poljoprivredne površine, nego to mora biti rezultat konačno i o samim ekološkim proizvodima. Kolegice Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem. Koliko se informacijskih sustava planira nabaviti ili nadograditi u iduće dvije godine za provedbu ovog zakona ali i općenito za potrebe Ministarstva poljoprivrede? Koliko godišnje iznose sredstva? Svjedoci smo odredbi o takvim sustavima u području veterinarstva, poljoprivrednog zemljišta, komasacije a sada i vezano za pesticide. Naravno da podržavamo digitalizaciju sustava s ciljem ubrzanja i pojednostavljanja postupka ali budući se veliki dio financira putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i drugih sredstava EU-a, nakon 2022. godine strahujemo zapravo da izrada tih sustava ne završi slično kao i sa Ministarstvom regionalnog razvoja i tvrtkom Omega Software. Dakle, na razini Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, u okviru 4 komponente, jedna je i digitalizacija samog sustava na razini Ministarstva poljoprivrede, a u sklopu održive uporabe pesticida, FIS informacijski sustav će se i kroz ovaj zakon, odredbama ovog zakona, propisuje se da se on nadograđuje, dakle u ovom djelu svi postupci su transparentni i javni kao i u ostalim segmentima, ne samo po pitanju Nacionalnog programa otpornosti, već po pitanju općenito svih sustava koji su vezani na Ministarstvo poljoprivrede. Kolega Miletić, izvolite. Hvala vam, predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče, da ne budemo samo kritični, znači meni su dvije stvari posebno drage, čl. 12, u pitanju izobrazbe, dobro, tu ste stavili sve ljude koji su završili Agronomski i Šumarski fakultet, tako da to je logično i meni posebno važan, čl. 71, pčele, dakle, u vremenu kada pčele vrše ono svoje poslanje, ja bih rekao, jer znamo koliko su važne da se tada zabranjuje uporaba pesticida, no ono dakle to je dobro, to je dobro. No ono što bih vam htio, što bi htio vas pitati, što je sa lažnim pesticidima, sa fake proizvodima i zar nije i to trebalo biti ugrađeno u zakon, možda nije pa mi objasnite, s obzirom da su tu veliki problemi. Dakle, o pesticidima koji nam dolaze izvana, o fake pesticidima, oni nanose veliku štetu. Hvala na upitu. Dakle, na razini EU-a, EU odobrava pojedino sredstvo, Hrvatska ga registrira. Dakle, to nije vaše pitanje, samo da objasnim sustav. Što se tiče samog pitanja koje je usmjereno vezano za određene nepravilnosti prilikom unosa odnosno prometa ovih sredstava, nadležna inspekcija i carinska inspekcija unutar Državnog inspektorata odnosno ovog sustava, dakle nije predmet ovog zakona ali mi u uskoj suradnji dakle surađujemo, razmjenjujemo podatke o ovom djelu i možemo dobiti ukoliko je potrebno, i ovaj podatak, da li su i u kojoj mjeri su uočene određene nepravilnosti pri unosu takvih sredstava. Kolega Šašlin, izvolite. predsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa evo zbog agresije Rusije na Ukrajinu, došlo je do velikih promjena odnosno do globalnih poremećaja na tržištu hrane kako na svjetskom, tako i europskom tržištu. RH je na svu sreću samodostatna u velikom broju odnosno u velikoj vrsti proizvodnje poljoprivredne poglavito žitarica, uljarica itd., zanima me kako će se odredbe ovog zakona odnosno ovaj zakon odraziti upravo na proizvodnju odnosno mogućnost samoopstanka i ostanka samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje RH u ovim novim okolnostima, u ovim novim uvjetima? Dakle, bez obzira na ograničenja koja smo svi svjesni, koje definiraju pojedine strategije i novi zeleni plan, dakle naši poljoprivrednici su usvojili agrotehničke mjere u visokom stupnju, dakle kvalitete i provode je u okviru svoje proizvodnje. Jedan od primjera je prošlogodišnji prinos šećerne repe koji je na razini 70 tona po hektaru odnosno 17 digestija, što je iznad prosjeka dakle prosjeka EU-a, što svjedoči da smo u agrotehničkom smislu usvojili agrotehnike na globalnom tržištu, odnosno globalnoj poljoprivrednoj proizvodnji bez obzira što smo na polovici, ponovit ću, na polovici primjene pesticida prosjeka EU-a. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani državni tajniče, u Hrvatskoj već 10 godina haraju neki novi insekti a radi se o crvenoj afričkoj pipi, radi se o palminom drvotoču koji su poharali hrvatsko priobalje, pogotovo Dalmaciju i gdje su uništili desetke tisuća palmi. I smatram da bi bilo nužno iako je već kasno, da se konačno iz ministarstva jasno i glasno netko oglasi i da da upute svim jedinicama lokalne samouprave kako postupiti prema ovim iznimno štetnim nametnicima. Svaka lokalna samouprava radi na svoj način, 99% ih nisu uspjeli, evo Split je jedan od rijetkih gradova koji je uspio odnosno djelomično riješiti problem crvene afričke pipe i sačuvati palme ali ponovit ću, hrvatska obala je devastirana, kasno je ali neka evo i danas [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] čujemo glas ministarstva. Dakle i hvala na sugestiji, bez obzira što naše savjetodavne službe na terenu uz pomoć institucije kao što je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu odnosno instituti s kojima surađuje, definiraju dakle i razinu … [[Govornik se ne razumije.]] službe i razinu analiza pojave svih štetnika i na Mediteranu ali i ukoliko je pojava u okruženju. Dakle, svaki dodatni napor je hvalevrijedan i mi ćemo također i to učiniti temeljem evo i ove vaše sugestije. Sada je na redu kolegica Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče i u prvom čitanju sam pohvalila zabranu upotrebe pesticida opasnog za pčele u vrijeme poljoprivredne cvatnje. Mislim da je to izuzetno važno posebno poučeni slučajem u Međimurju gdje je stradalo gotovo 60 milijuna pčela, a sumnja se da je razlog prekomjerna upotreba određenih insekticida. Mene zanima što je ta istraga na kraju pokazala i je li taj slučaj utjecao i na ovakvu odredbu zakona, te isto tako me zanima obzirom da smo razgovarali o krivotvorenju pesticida, pokazalo se kroz nalaz Državnog inspektorata da ustvari je otkriven u 2020. samo jedan krivotvoreni pesticid, znači to nije neki ozbiljan problem, ali ono što ja mislim da je problem što se na naše tržište uvozi voće i povrće iz trećih zemalja tretirano pesticidima i herbicidima koji nisu dozvoljeni u EU i što u tom slučaju možemo napraviti da pojačamo kontrole. Dakle, što je moguće napraviti, pojačati kontrole, definitivno inspekcijski nadzor na razini samog Državnog inspektorata i svih nadležnih inspekciji i službi u svakoj pojedinoj domeni. Vezano za dakle nepogodu koja se dogodila vezano za pčelare i pčele Međimurja hrvatska vlada odnosno Ministarstvo poljoprivrede putem hrvatske vlade je osigurala naknadu za ovaj pomor koji je što se pokazalo bio i učinak upravo jednim dijelom i ovog dakle nepravilnog korištenja dakle sredstava za zaštitu bilja. Evo, pohvaljujemo i odbor koji je između 2 čitanja ukazao na potrebu dodatnih, nećemo reći ograničenja, dodatnih poboljšanja dakle odredbi u ovom dijelu i mi smo to učinili vezano za tretiranje i zabrana tretiranja vezano za cvatnju, a sve kako bi zaštitili pčele [[Upadica: Hvala vam.]] odnosno hrvatsko pčelarstvo. Kolega Sobota, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, mene zanima da li je ovim zakonom obuhvaćena Strategija Od polja do stola i da li je ovaj zakon usklađen sa Europskim zelenim planom? Zahvaljujem. Da evo i ovaj zakon se naslanja na buduće strategije zelenog plana, prije svega Strategijom Od polja do stola odnosno Strategija bioraznolikosti i kroz odredbe smo naglasili način održive uporabe pesticida ali i naglasili one metode, dakle alternativne metode i sve ne kemijske prakse koje može kroz ovaj zakon primijeniti svaki profesionalni korisnik odnosno korisnik sredstava za zaštitu bilja iako podsjećam ponovno na činjenicu da smo mi na polovici razine kad su u pitanju zaštitna sredstva prosjeka EU i da smo već dosada puno toga učinili, ali cilj nam je da idemo i u ovom smjeru naslanjajući se na ove strategije koje ste spomenuli. Kolega Matula, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Državni tajniče Majdak evo spomenuo je kolega opasnosti koje sada dolaze od rata u Ukrajini. S obzirom da će se bitno smanjiti na tržištu moguća količina žita zbog toga mene zanima u takvim okolnostima, a da ne spominjemo već veliku sušu koja se sada očita i vidjet ćemo hoće li ova 2-3 dana od sutra, prekosutra išta to u tom smislu pomoći. Hoće li takve okolnosti možda biti razloga da se radi alarmantne proizvodnje ipak ove godine pesticidi koriste u možda većem postotku nego inače i na koji način se može pomoći ekoproizvođačima koji na 108.000 hektara proizvode da se u tom slučaju i njima pomogne [[Upadica: Hvala lijepa.]] da sa prirodnim pesticidima Dakle, uvjeti u kojima danas posluju poljoprivredni proizvođači nisu nimalo ugodni, niti lagodni, dakle inflacija prošle godine, Covid kriza odnosno najnovija kriza izazvana agresijom na Ukrajinu sve to rezultiralo povećanim cijenama inputa poljoprivrednih, u poljoprivrednoj proizvodnji ali i samim rastom cijena osnovnih dakle ratarskih kultura gdje smo mi samodostatni. ratarstvu smo vezano za žitarice i uljarice samodostatni. Što se tiče samih agroklimatskih prilika evo očekuje se prema prognozi očekuje se dakle određena količina oborina ovih dana. Što se tiče stanja usjeva oni su još u dobrom stanju i vezano za sve ono što je učinjeno dosada, a provedena proljetna sjetva na preko 90% šećerne repe dakle stanje usjeva je vrlo dobro u tom dijelu. Dakle, nema dodatnih napora po pitanju poglavito i sredstava za zaštitu bilja [[Upadica: Hvala vam.]] a što se tiče samih ekoloških proizvođača tu smo i surađujemo sa njima. Uvaženi državni tajniče ono čemu se hrvatski poljoprivrednici raduju pogotovo danas i čemu će se radovati sutra to je kiša evo koja je najavljena i koja je prijeko potrebna za ovo sve o čemu govorimo, ali vratimo se na ovo što je tema. Danas po meni hrvatska poljoprivreda mora se preorijentirati na ono što Europa već polako radi, a to je tzv. pametno prskanje. Danas bez digitalizacije i bez svih ovih tehnoloških čuda koja se događaju teško da ćemo odraditi sve ono što se stavlja pred nas kao izazov, a tu je također i aviotretiranje koje se ovim zakonom definira na jedan drugačiji način, pa možda evo par riječi o tome. To će sigurno zanimati i ljude koji se bave poljoprivrednom, ali vjerojatno i pčelare koji su bitno onda obuhvaćeni ovom tehnikom. Dakle, tretiranje iz zraka odnosno tretiranje koje nije dakle sa zemlje je definirano uredbom, novom uredbom znači na razini EU i u pravilu se ono zabranjuje zbog drifta i učinka koje može izazvati na prije svega zdravlje ljudi i životinja, ali i na ukupni okoliš. Derogacija također postoji. Derogacija u ovom slučaju znači da trebate dokazati da je ono učinkovitije i na neki način pogodnije vezano za zaštitu upravo ljudi i životinja ili okoliša i u tom slučaju se može odobriti i tretiranje iz zraka.

Što se tiče poljoprivrednih površina dakle mi smo premašili brojku od 100 tisuća hektara pod ekološkom proizvodnjom znači u odnosu na ukupnu poljoprivrednu proizvodnju prijavljeno u ARKOD sustav to je 10% Dakle, razina poljoprivrednih površina mi imamo milijun i 100 tisuća hektara prijavljenih poljoprivrednih površina temeljem jedinstvenog zahtjeva za potporu i težimo dakle povećanju ne samo kao što sam rekao poljoprivrednih površina jer je ovaj prosjek na razini zemalja članica poglavito nekih zemalja koje nas okružuju, Austrija daleko veći, ali i udio poljoprivrednih proizvoda iz ekološke proizvodnje. Znači naš cilj je povećati i proizvode, ne samo površine. Poštovani državni tajniče Majdak odredbe ovoga Zakona predviđaju usklađivanje sa europskim zakonodavstvom. Također prilagodbu Strategiji „Od polja do stola“ što ste i sami spomenuli i prilagodbu europskom zelenom planu. Svakako pozdravljam što ovaj Zakon ide u smjeru učinkovite uporabe pesticida i što mu je cilj smanjenje rizika od negativnih učinaka pesticida, zaštita zdravlja ljudi, zaštita životinja, okoliša, ali isto tako i osiguravanje bioraznolikosti. E sada temeljem izazova u provedbi Zakona koji jest na snazi moje pitanje jest koja rasterećenja predviđa ovaj novi zakon posebice u području distribucija i prodaje pesticida? Vezano za distribuciju i prodaju dakle umjesto obveze, rasterećenje se sastoji u okviru odredbe ovoga Zakona umjesto odredbi da se mora na svakom maloprodajnom mjestu definirati osoba u svojstvu savjetnika visoke stručne spreme agronoma odnosno šumara dakle, ovdje je rasterećenje da se može sukladno propisima to obavljati te poslove i osoba sa srednjom stručnom spremom što je rezultat dijaloga sa dakle samim distributerima odnosno profesionalnim korisnicima.

Poštovani državni tajniče, dakle protekle dvije godine malo više se pokazalo da je tema korone otvorila i temu zaista pojačane online prodaje. Dakle, mene zanima da li postoji mogućnost odnosno da li ste razmišljali o tome da kada je riječ i o pesticidima naravno trebale bi određene vjerodajnice i određeni uvjeti ali da se otvori i mogućnost online prodaje.

Ne dvojim da bi ona moguće i prihvatljiva bila uz određene uvjete dakle da imamo sigurnost da baš svatko ne kupuje sve.

Ali pošto se radi upravo o sredstvima za zaštitu bilja i upravo se radi na vjerodostojnom dokumentu koji morate dostaviti prilikom kupovine, a to onda sa sobom povlači i ne samo primjenu nego i odlaganje tih sredstava i sve ostalo, znači i utvrđenje samog identiteta u ovom trenutku online prodaju nismo definirali kao mogućnost, ali otvoreni smo ukoliko situacija bude naložila za određene alternative.

Uvaženi gospodine Majdak da naglasimo još jednom pitanje pčela koji su spomenuli i neke zastupnice i zastupnici ovdje danas i vratimo se u lipanj 2020. na slučaj već spomenuti kada je uginulo nešto manje od 60 milijuna pčela, vidjeli smo Vlada je reagirala. Pronašao se novac iz mjere 5.2 Fonda ruralnog razvoja.

Na žalost ova situacija se dogodila. Mi reagiramo u okvirima naših vremenskih termina, ali smo promptno reagirali u ovom slučaju tako da je naknada isplaćena u punom iznosu i na vrijeme. Poštovani gospodine Majdak sve što vi govorite i što radite, ne samo vi, nego u zadnjih puno godina inercija. Ja vas pitam da li ste ikad vi osobno razmišljali ili netko u Ministarstvu o hrvatskom interesu? Da li ste razmišljali o tome da bi ova krizna situacija i vezano uz rat, i vezano uz korona krizu, i vezano uz sve ovo i uz propast hrvatske poljoprivrede, dakle budimo realni hrvatska poljoprivreda je propala, na koljenima je, ono malo što je ostalo to su veleposjednici, tajkuni u čestom stranom vlasništvu da li ste razmišljali da je ovo prilika za novi početak hrvatske poljoprivrede, na način da se posve okrenemo ekološkoj proizvodnji kako bismo dobili na tržištu od 500 milijuna ljudi, dakle bili vrlo konkurentni, skuplji i konkurentni a s druge strane da to povežete sa zakonima koji bi onemogućile prehrambene proizvode proizvedene na drugim područjima, da uopće dođu u Hrvatsku ako su tretirani kemijskim sredstvima. Dakle, kroz novi akcijski plan za razvoj ekološke proizvodnje u RH, definirat ćemo sve mjere upravo nastavno na ovo što ste govorili. Pojedine županije se već određuju vezano za ekološku proizvodnju kao što je to slučaj i na razini EU-a, npr. Danska se odredila vezano za ekološku proizvodnju da će proizvoditi na razini 100% poljoprivrednih površina ekološke proizvode. Dakle, s druge strane, ova proizvodnja je izuzetno zahtjevna i iziskuje dakle s druge strane potrebno znanje. Mi kako se rekli da ne reagiramo uvijek, da reagiramo po inerciji, baš nasuprot, mi educiramo naše poljoprivredne proizvođače i pomažemo im kako bi njihova proizvodnja što prije imala što veći učinak vezano i kvalitetu i cijenu njihovih proizvoda pa time i ekološki proizvodi. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, poštovana predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora razmotrio je na 55. sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine Konačni prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 17. ožujka 2022. godine. Nakon uvodnog obrazloženja predstojnika predlagatelja, u raspravi su članovi odbora pozitivnim ocijenili prihvaćanje primjedbi iz rasprave Odbora za poljoprivredu o prijedlogu zakona koji se odnose na dopunu pojmovnika te jasnije definiranje odredbi vezanih uz pružanje usluge tretiranja i tretiranja bez naknade a kako bi se primjenom ovog zakona izbjegla moguća dodatna opterećenja za poljoprivrednike. Pohvaljeno je propisivanje zabrane primjene pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura.

Nakon što je predlagatelj odgovorio na postavljena pitanja, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora većinom glasova, 7 glasova za i 1 glas suzdržan odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o održivoj uporabi pesticida. Otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani zastupnici Miletić i Bulj, najprije poštovani zastupnik Miletić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštivani gospodine državni tajniče sa suradnicom i poštovane kolegice i kolege, građani RH koji nas pratite. Ajmo dati kratki uvod, dakle 2002. godine na razini EU-a, usvojila se ona tematska strategija o uporabi pesticida, onda 2009. usvojena je Direktiva 2009/128 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi djelovanja zajednice u postizanju održive uporabe pesticida, onda 2019. g., 11. prosinca dakle Europska komisija objavljuje europski zeleni plan koji između ostaloga uključuje i smanjenje uporabe pesticida. Čuli smo ovdje nešto od kolegica, u središtu europskog zelenog plana nalazi se i Strategija o bioraznolikosti i Strategija od polja do stola koje ukazuju na novu bolju ravnotežu između prirode, prehrambenih sustava, bioraznolikosti radi zaštite zdravlja i dobrobiti naših građana. Državni tajniče, pitao sam vas ovdje dakle pred svima, još jednom bi ponovio, u prijedlogu zakona nigdje ne nalazim krivotvorene pesticide. Budući da njihova primjena nije izrijekom zabranjena, bar u ovom zakonu, pitao sam vas da li to znači da su oni dopušteni, rekli ste mi da Državni inspektorat se time bavi, moramo biti dakle konkretno jasni, ono što je mene malo strah s obzirom kada gledam na Državni inspektorat koji uistinu je glomazan aparat i mislim da bi trebao biti puno učinkovitiji i evo apeliram ovdje na vas koji ste odgovorni i koji vodite ovu državu, imate legitimitet za to da puno, puno više fokusa posvetite tome da se to provjerava zato jer je trgovina krivotvorenim pesticidima ogroman rastući kriminal, ogroman. Dakle, tu se ne radi samo o nezakonitom postupanju s originalnim proizvodima naših tvrtki nego u doslovnom smislu dakle sa fake proizvodima koji onda nanose veliku štetu ugrozi ne samo u okolišu, dakle nego zdravlju. Dakle, isto tako vidimo u klubu Mosta je problem i kontrola svega što dolazi ajmo tako reći pojednostavljeno, izvana. Dakle, hrane koja nam i ovim zakonom uređujemo, ajmo se izrazit plastično, ono kako treba biti kod nas poslužena ali onda ispadne da nam neka hrana puna pesticida može doći izvana i sad opet je priča tijela koja to kontroliraju ali evo, apeliram ovdje da puno bolje i to se mora posložiti. Isto tako čuli smo ovdje od kolegica, nisam našao jesu li dopušteni dronovi, dakle korištenje našim poljoprivrednicima pa vas molim da s obzirom da nadlijeću ovi puno opasniji dronovi i padaju usred glavnog grada RH, onda brate dopustimo i našim poljoprivrednicima da se s tim dronovima koriste i da im se omogući lakše bavljenje poljoprivredom. Da ne bude samo da lupamo po glavi, ono što je dobro, govorio sam čl. 71. zaštita pčela, izrazito je to nama važno u klubu Mosta ali ja bih rekao da to nadilazi naravno politiku, svim građanima RH pčele su izrazito bitne za cijeli ekosustav i koliko god nekima smiješno to zvučalo, ne bude li pčela ne bude nikoga od nas i zato mi je drago da ste zakonom predvidjeli, dakle da u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura u članku 1., 2., 4. itd. dakle potpuno zabranjena upotreba pesticida za pčele, za bumbare, za solitarne pčele i sve ostalo. Pa na tome vam mogu reći hvala. Isto tako pozdravljam iznimke, dakle to je ono isto što sam govorio Agronomski fakultet, Šumarski fakultet. Suludo je da ljudi koji su odslušali preko nekoliko stotina sati struke pa onda moraju trčati za neke iskaznice, tako da to je dobro. Ovdje se isto slažem za sada, dakle da se ne dopusti on-line prodaja kao što u većini država EU nije dopuštena kolegica je ovdje rekla pa da, ali ako bude neki lockdown neće biti lockdowna više. Neće ih biti! Pa zato jer se raspada cijeli sustav. Dakle, jer su sada i oni najzagriženiji zastrašitelji shvatili da lockdown dovodi do potpunog kolapsa svega. I zato neće biti lockdown i ne trebamo se bojati više toga. I na kraju, Hrvatska mora ići prema samodostatnosti, prema ekološkoj proizvodnji i zato vas molim da cijeli taj naš akcijski plan ekološke proizvodnje bude u fokusu svih vas koji upravljate našom državom, a onda mi u oporbi ćemo ko' kobci bdjeti nad time, upozoravati na sve ono što ne valja a ono što valja ćemo reći da valja je li nekako kao što razboriti ljudi čine. Moramo sačuvati našu vodu, ići prema energetskoj samostalnosti i proizvodnji hrane dovoljnoj za sve naše građane.

Naravno da kad govorimo o eko sustavu, zaštiti zdravlja ljudi da je to preozbiljna tema. Naravno evo spomenute su pčele, zaštita pčela kao vrlo bitnog, najbitnijeg, najbitnijih za eko sustav naše pčele zato bih ja, samo nekoliko stvari napomenuo koje smatram da bi tribale biti svima nama uvijek na pameti. Prije svega mi sve zakone koje donosimo pitanje je uvijek primjene. Znamo šta znači, evo spomenuto je i crno tržište. Međutim, pitanje je tu da li se naš seljak, poljoprivrednik prilagodio uopće novim alternativnim uzgojima poglavito eko proizvodnji kojoj svi težimo i koju bi svi proklamirali, tj. i brendirali našu domaću proizvodnju. Pitanje je znači prilagodbe sela i poljoprivrednika da bi bio učinkovit i da bi mu bila konkurentna cijena na tržištu. To je možda jedno od najbitnijih pitanja koje moramo postavljati sebi, jer je činjenica da uvozni lobiji guraju u Hrvatsku razno razne proizvode prehrambene na naše područje, naše trgovačke lance koji su ispod cijene i naravno da kupovna moć naših građana u ovome trenutku, ne u ovome trenutku nego konstantno nije tolika da može naš poljoprivrednik proizvesti proizvod za ljude sa slabijom kupovnom moći, a sve više i više ljudi ima slabiju kupovnu moć, tako da uglavnom to što je preko uvoznih lobija plasirano na naše tržište i upitne, ne upitne kvalitete nego neusporedivo je sa domaćom proizvodnjom, da je dovedeno, znači do toga da imamo i propadanje naših OPG-ova, izumiranje tj. naših sela i praznih hrvatskih. I činjenica da taj nekakav, tu vertikalu složenosti i horizontalu tribamo gledati ravnomjerno.

U ovome trenutku je upitno da li će čovjek imati novac za gnojivo? Znači to je najbitnija mjera bila da seljak što jeftinije ta poticajna mjera.

Evo ja sam malo prije govorio, doduše radi se o herbicidu, gliposatu koji je vrlo opasan. Dao sam zakon u proceduru, tribamo raditi na tome, ali to je naravno ukupno ta industrija GMO proizvoda koja proizvodi i te opasne otrove koji nanose velike štete na ljudsko zdravlje, naš zdravstveni sustav, teške bolesti, tumori i ono što je najteže. Međutim, ovdje je pitanje trenutne situacije. Ja ne znam sad ako čovjek zaore poljoprivrednik svoje zemljište i ako mu je 70% jeftinije umjetno gnojivo bilo prošle godine što će on ove godine, na koji način?

To je Petrokemija jer znamo da plin cijena divlja. I pitanje je što će biti sa plinom, a trenutno mi moramo to uzorati, zasaditi. Ova kriza će producirati nestanak hrane, poskupljenje hrane, mislim a ako mi ne iskoristimo svoj potencijal, to je naša zemlja i ako ne bude se maksimum dao kroz umjetno gnojivo onda bit ćemo u ogromnom problemu. Daj Bože da ne bude problem, daj Bože da ne bude ratova, daj Bože da ne bude više lockdowna, daj Bože da ne bude više ničega, da bude sve normalno. Međutim u krizama i ugrozama je najbitnija samodostatnost inače doći će do velikih problema, a poglavito zbog uvoznih lobija koji strašno nekvalitetnu hranu koja narušava zdravlje naših ljudi se uvozi.

Poštovani potpredsjedniče sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici, pred nama je Zakon o održivoj uporabi pesticida i sad kad malo slušam raspravu mnogo više se priča o stanju u poljoprivredi, o proizvodnji, o nekim drugim zakona međutim evo sad se radi o održivoj uporabi pesticida. I kad pročitamo taj zakon koji je izašo iz EU direktive 2009. Zeleni plan Europe, moramo razgraničiti da mi u Hrvatskoj željeli ili ne imamo konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju i imamo ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Da bi konvencionalna proizvodnja mogla opstati uporaba pesticida mora biti ljudima omogućena ali naravno da je zakonskom regulativom moramo uokviriti. I čuo sam tu mnogo nekih sad tipa i kolega Miletić kaže ne bi trebao inženjer agronomije imati iskaznicu, da trebao bi, ako je slušao smjer mehanizacija gdje nije odslušao 90 sati sa katedre zaštita bilja naravno da bi imao. Ne znači ako je inženjer da ujedno je i u svom petogodišnjem studiranju imao ikakav doticaj sa zaštitnim sredstvima i takva osoba ne može biti u poljoprivrednoj apoteci ili u nekoj kompaniji odgovorna osoba za uporabu pesticida. Međutim, mi imamo jedan dublji problem što mi nemamo kontrole i mi nemamo inspekcije. Mi moramo jednom jasno reći da mi imamo mali broj poljoprivrednih inspektora, da se u inspektoratu švrljalo, da su poljoprivredni inspektori i veterinarski inspektori došli u Državni inspektorat, da su se oni tamo dok su se skućili sve sredili, onda smo ih digitalizirali, onda ti jadni inspektori trče po terenu sa malim printerićima, sa A4 papirima, pišu neke zapisnike, onda to ide na sud, onda naše sudstvo takvo kakvo je pa uvijek će proći kroz prste građanima ili kompanijama manje, manje poljoprivrednom inspektoru i to su problemi stvarni gdje ja ne vidim da ćemo napraviti neki pomak jer mi usklađujemo našu zakonsku regulativu sa EU, ali nismo na svijesti naših poljoprivrednih proizvođača kakvu svijest o ekologiji, o održivom okolišu ima jedan Finac, Danac, Nijemac i Norvežanin. A s druge strane niti pravosuđe, niti naša država, niti naše inspekcije nisu te koje su neko budno oko nad tim poljoprivrednim proizvođačima da vidimo je li ta održiva uporaba pesticida. Pa onda imate primjer da imate u nekom polju osoba ima zemlju gdje ima i ako će se baviti ekološkom poljoprivredom, a oko njega je konvencionalna poljoprivreda on mora skratiti svoje površine i posadit nekakvu zelenu barijeru jer naravno ako je međa samo jedan kanal od 2 metra ili ako je uopće nema ovaj kad ide sa špricom od 6-7 metara još ako puše vjetar pitanje gdje će ta sredstava završiti. Onda imamo problematiku da naše te poljoprivredne apoteke koje su građanima prvi doticaj do kupaca i ti ljudi bi trebali imati neku savjetodavnu ulogu, agronomi su se sveli da sve drugo rade a ne savjetuju, pa onda i nose vreće i mineralnog gnojiva i stočne hrane i puno stari, a ono najmanje imaju vremena ljudima da im kažu što je taj pesticid, za šta se to koristi, koje negativne učinke on može imati i plod je toga da jadni naši poljoprivrednici kažem pod navodne znake jadni, kad dođu do nekog trovanja onda kažu brzo otvori mlijeko pa popi čašu mlijeka, onda dođeš na tečaj toksikologije kažu mlijeko je zadnje to ne smijete niti probat popit kad se otrujete jer mlijeko ima masti, otrovi se tope u masti, brže ulaze u krvotok i to vam je jedan đumbus u našoj poljoprivredi gdje mi smo pali na testu edukacije, edukacije, edukacije. Onda s druge strane pritiskamo poljoprivrednike moraju imati atestirane šprice, moraju poljoprivredne apoteke moraju imati prostorije sve to skupa i tu samo na neki način imamo ubiranje prihoda, ok netko tko je tu uslugu napravio mora i naplatit te cijene moraju biti manje, ti vremenski periodi moraju biti po meni kraći ako želimo da to bude sve skupa ispravno, ali to ne smije opterećenje za poljoprivrednike nego taj poljoprivrednik moramo ga dovesti u svijest da je on sretan kad vozi svoju špricu na kontrolu, a ne da tamo da ne kažem sad psuje i misli tko je donio taj zakon i šta ja moram sad tamo ići sa neregistriranim traktorom gdje se to u većini slučajeva događa 20 kilometara na tehnički pregled da neka osoba atestira njegovu špricu. Kad pogledamo zakon i pročitao sam ga je li treba bit posebna prostorija, treba, je li treba biti educirana osoba koja rukuje sa pesticidima, treba, je li svi mi na neki način želimo da je što manja uporaba pesticida i zbog zašite tla i zbog zaštite voda i zbog zaštite tih pojasa pčela. Ja znam da ljudi koji ne razumiju poljoprivrednu oni vidu aha zaštitili smo pčele i sad su se svi danas ulovili Članka 71. za pčele i naravno, ali to je po meni nulta stopa, to mi moramo znati gdje su te pčele, moramo imati registar tih košnica na kojim mjestima se one nalaze, na kojim mjestima te u koje područje idu pčelari kad nema više ispaše na njihovim područjima. I to su sve stvari koje morate unaprijed planirati, koje morate educirati i koje morate ljudima dati da im uđe u svijest u biti šta znači uporaba pesticida. S druge strane i državni tajnik kaže da imamo 10% od ukupnih poljoprivrednih površina pod ekološkom, to je dobro, tu se dižemo. Međutim, mi moramo biti i svjesni da, mislim ako ćemo pričat, ja sam uvijek za ekološku poljoprivrednu, ali da i mi nismo na standardu razvoja, da naše plaće nisu tolike da naši građani mogu isključivo se hranit poljoprivrednim ekološkim proizvodima jer oni su sigurno 2-3 puta skuplji. Kad god idem u neku prodavaonicu i u tržnicu ne vidim baš, nažalost ne vidim da su veliki redovi na tim štandovima gdje se prodava ekološka, ekološki proizvodi. A i s druge strane i nad samom tom ekološkom proizvodnjom koju pozdravljam, koju toleriram mislim da i tu smo na neki način pali na testu jer treba vidjeti nadzorne stanice koje nadziru ekološku poljoprivredu koje su kako to rade, znamo što se dogodilo sa prvom ekološkom zadrugom da se zatvorila, da imamo sudski spor.

To su problemi dublji o kojima treba razgovarati, a sad reći je li u ovome zakonu nešto krivo, nije, usklađujemo europsku direktivu ali mislim prije svega da moramo našim poljoprivrednicima pomoći, da moramo ići edukativno, da moramo pomoći osobama koje prodaju pesticide, koji rukuju s tim i da moramo najviše brinut o radnicima koji sa tim pesticidima barataju u osmosatnom radnom vremenu. Radio sam u poljoprivrednoj apoteci i znam kad uđem u onu malu gajbicu kad su temperature visoke, uđeš 10 puta dnevno ne može ti to iz nosa, iz usta izaći skoro dva dana. Prema tome je li zakon treba, ali ono što bih želio da kad pričamo o tim zakonima pričamo o stvarnoj struci i da pomognemo poljoprivrednoj inspekciji, ne da oni budu neki tutori i da je njihova misija da dođu na OPG ili na poljoprivredno poduzeće neko i da mu napiše kaznu, nego da ja znam da inspektor ne smije biti edukator. Ali da prvi ti neki nadzor bude upozoravajući, da mu napiše 7, 8 mjera kojih se on mora poštivat i da mu da neki vremenski period da to ispravi. Jer država prema osobama koje rukuju sa pesticidima ne smije biti maćeha, mora bit majka, mora im pomoći, mora naći način za edukaciju. I ono što me žalosti da se svi sa tim nekim iskaznicama hvale. Bilo je i načina da su se te iskaznice kupovale za 700 kuna, za 300 kuna. Netko je riješio. Vlasnik kompanije je svom zaposleniku to donio, nije na ispitu ni bio i to su stvari koje se trebaju sprječavati, koje trebamo rješavati, a sve drugo je na svijesti proizvođača i na državi da to kontrolira. Izvolite.

predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovana ravnateljice, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, zbog povezanosti zdravih ljudi, zdravih društava i zdravog planeta održivi prehrambeni sustavi u središtu su europskog zelenog plana, Strategije EU za održivi i uključiv rast. Ta je strategija izrađena za poticanje gospodarstva, za poboljšanje zdravlja i kvalitete života ljudi, te naravno brigu o prirodi. Europski poljoprivredni i prehrambeni sustav uz potporu zajedničke poljoprivredne politike već je globalni standard kada je riječ o sigurnosti, sigurnosti opskrbe, prehrani i kvaliteti. Sad bi trebao postati i globalni standard za održivost. Prelazak na održiv prehrambeni sustav može donijeti korist za okoliš, zdravlje i društvo, te omogućiti pravedniju raspodjelu gospodarske koristi. A koji su to ciljevi EU? Prije svega osigurati sigurnost opskrbe hranom s obzirom na klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti, zatim smanjiti utjecaj prehrambenog sustava EU na okoliš i klimu, jačati otpornost prehrambenog sustava EU, predvoditi globalnu tranziciju prema konkurentnoj održivosti od polja do stola. Europska komisija donijela je niz prijedloga kako bi se do 2030. godine klimatskim energetskim prometnim i poreznim politikama smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55% u odnosu na razine iz 1990. Europska komisija još je 11. prosinca 2019. godine objavila komunikaciju Europski zeleni plan, novu Strategiju za postizanje održivosti gospodarstava EU, zaštitu i očuvanje prirodnih resursa EU, te zaštitu zdravlja i dobrobiti građana od rizika i utjecaja povezanih sa okolišem uključujući značajno smanjenje uporabe i rizika od uporabe pesticida, gnojiva i antibiotika. U središtu europskog zelenog plana nalaze se strategije o bioraznolikosti, Strategije „Od polja do stola“ koje ukazuju na novu i bolju ravnotežu između prirode, prehrambenih sustava i bioraznolikosti radi zaštite zdravlja i dobrobiti naših građana uz istodobno povećanje konkurentnosti i otpornosti EU. Strategija „Od polja do stola“ novi je sveobuhvatni pristup vrednovanju održivosti hrane u Europi. U strategiji se navodi da je potrebno hitno smanjiti ovisnost o pesticidima, te da je u području uporabe pesticida ključna provedba postojećeg zakonodavstva. Također se navodi da će se poduzeti i niz koraka kako bi se otvorio put za uvođenje alternativnih sredstava, te kako bi se očuvali prihodi samih poljoprivrednika. Države članice s tim ciljem donose nacionalne akcijske planove u kojima utvrđuju kvantitativne ciljeve, opće ciljeve, mjere i vremenske planove za smanjenje rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi i okoliš, te potiču razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o upotrebi pesticida. Ti ciljevi mogu obuhvaćati razna područja interesa, na primjer zaštitu radnika, zaštitu okoliša, ostatke, primjenu posebnih tehnika ili upotrebu na specifičnim kulturama. Nacionalni akcijski planovi također obuhvaćaju pokazatelje za praćenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne stvari koje izazivaju posebnu zabrinutost posebno ako postoje alternative. Države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari odobrene u skladu sa direktivom Vijeća od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište. Na temelju takvih pokazatelja i prema potrebi uzimajući u obzir ciljeve za smanjenje rizika ili upotrebe postignute već prije primjene spomenute direktive moraju se utvrditi vremenski planovi i ciljevi za ograničenja upotrebe naročito ako ograničenje upotrebe predstavlja odgovarajuće sredstvo za postizanje smanjenje rizika s obzirom na utvrđene prioritete. Države članice primjenjuju sva potrebna sredstva za postizanje tih nabrojanih ciljeva. Pri izradi ili reviziji svojih nacionalnih akcijskih planova države članice vode računa o zdravstvenim, socijalnim, ekonomskim i okolišnim učincima predviđenih mjera kao i o posebnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim uvjetima te svim relevantnim interesnim skupinama. U svojim nacionalnim akcijskim planovima države članice opisuju način na koji će provesti mjere sukladno postizanju zadanih ciljeva. U nacionalnim akcijskim planovima provodi se, vodi se računa o upotrebi pesticida u okviru drugih pravnih propisa zajednice. A kakvu situaciju trenutno imamo u Hrvatskoj? Kada govorimo o hrvatskom strateškom planu moramo ponoviti, koncem prošle godine u Ministarstvu poljoprivrede stigao je iz Europske komisije dokument u kojem se opširno govori o nedostacima Hrvatskog strateškog plana za poljoprivredu, dakle ključnog dokumenta za povlačenje sredstava iz EU u narednom ugovornom razdoblju. U dokumentu je Europska komisija prvenstveno zamjerila Hrvatskoj da nije dovoljno jasno stavila naglasak na dijelove upravo zelenog plana kao što je navedeno u samim preporukama komisije koje je komisija izdala u prosincu 2020. godine. Pritom su se pozvali na ciljeve unije za 2030. koji su navedeni u Strategijama Od polja do stola i Strategiji i biološkoj raznolikosti. Europska komisija smatra da nisu dobro predstavljeni postizanje upravo ekoloških i klimatskih ciljeva i prelazak na održivije prakse, dakle prikazan je kontinuitet, a potrebno je povećanje tih ambicija te nam je potrebno obuhvatiti široki aspekt dobrobiti za ekosustav, a koji će tako postati onda temelj za produktivan i profitabilan poljoprivredni sektor. Dakle, države članice dužne su osigurati da distributeri imaju dovoljan broj osoblja koje posjeduje svjedodžbe spomenute u Članku 5. Takve osobe moraju biti na raspolaganju u vrijeme prodaje kako bi kupcima pružale odgovarajuće informacije o upotrebi pesticida, o zdravstvenim i okolišnim rizicima kao i sigurnosne upute za sprječavanje opasnosti od dotičnih sredstava. Vrlo mali distributeri koji prodaju samo sredstava za neprofesionalno korištenje mogu se izuzeti ako ne nude na prodaju formulacije pesticida koji su prema Direktivi Europskog parlamenta i vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih pripravaka razvrstani kao otrovni, vrlo otrovni, kancerogeni, mutageni ili otrovni za reprodukciju. Zatim države članice dužne su poduzeti potrebne mjere kako bi prodaju pesticida odobrenih za profesionalno korištenje ograničile samo na osobe koje posjeduju svjedodžbu iz Članka 5. stavka 2. Države članice dužne su zahtijevati od distributera koji prodaju pesticide neprofesionalnim korisnicima da pružaju opće informacije o opasnostima za zdravlje, za okoliš od upotrebe pesticida, a posebno o opasnostima izlaganju, pravilnom skladištenju, rukovanju, primjeni i sigurnosnom zbrinjavanju u skladu sa zakonodavstvom zajednice o otpadu kao i o alternativama manjeg rizika. Države članice mogu tražiti od proizvođača pesticida da takve informacije stave na raspolaganje. Naši poljoprivrednici imaju veliki broj poteškoća sa uporabom pesticida. Primjerice u poljoprivrednim ljekarnama stalno se mijenja spisak odobrenih pesticida. Trebaju savjet koji je zamjenski. Onda se iznova upoznaju s proizvodnjom čiju uspješnost, s proizvodom čiju uspješnost testiraju na usjevu u vlastitoj proizvodnji gdje onda nemaju pravo na grešku. To ih naravno dodatno zbunjuje. Primjerice isto tako što ako poljoprivrednik nađe odgovarajuće sredstvo s kojim ima pozitivno iskustvo u primjeni i kupi veću zalihu. Kada istekne dozvola distributera on to sredstvo više ne smije koristiti iako ga je legalno kupio. Onda ponovno kupuje novo i eksperimentira i ne zna što će na kraju dobiti. Vjerujem da prisutni jako dobro znaju kakve su cijene pesticida i da je to jedan od većih troškova u samoj poljoprivrednoj proizvodnji. Moramo biti svjesni da su mnogi pesticidi ovisni o padalinama, a koje kako smo vidjeli ne možemo predvidjeti i onda poljoprivrednici moraju češće ponavljati tretiranje ne bi li postigli efekt. Dakle, smanjenje pesticida neće biti dok god ne riješimo opskrbu vodom odnosno navodnjavanje i ne osiguramo stalan izvor vode. Drugim riječima projekti navodnjavanja koji u Hrvatskoj idu puževim korakom uvjetovati će smanjenu primjenu pesticida. Hrvatska je prilično ažurna s postupkom skidanja pesticida iz prodaje pa onda zapravo tjeramo naše poljoprivrednike da idu u druge države članice EU po iste te pesticide koji su u Hrvatskoj nedostupni. Isto tako moramo znati da dužina granice sa BiH i Srbijom itekako ima utjecaj. Je li kontrola koju država provodi i koju imamo vezano za kupnju pesticida u tim zemljama dovoljna? Nadalje, kvaliteta izobrazbe, a koju ste u prijedlogu izmjena zakona naveli kao problematičnu nije na leđima poljoprivrednika već savjetodavaca. Oni su povezani sa sveučilištima koje ste naveli kao subjekt koji obavlja stručne poslove. Koliko usko savjetodavne službe surađuju sa sveučilištem i koliko je intenzivan taj prijenos znanja?

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, državni tajnik naglašava to da smo samodostatni u količinama kada je u pitanju žito i to je u svakom slučaju dobro. Međutim, ljudi koji se bave tom proizvodnjom i koji se baš u to razumiju između ostalog govore o tome kako se to kvalitetno žito vrlo brzo i pšenica i kukuruz da se, prije svega pšenica da se vrlo lako prodaje odma van, da to ide, jedan veliki dio toga da ide u prodaju, a da istovremeno mi izvana umjesto tog srazmjerno kvalitetnog žita koje dakako da se isto tako tretira sa ovim pesticidima kada je potrebno, međutim da dolazi upitno žito prije svega da za hranjenje stoke. Ali nadam se da ćemo u tom smjeru ipak uspjeti ovu godinu koja je na sve načine krizna sve ono što sam rekao i po pitanju rata u Ukrajini, i ova suša koja itekako prijeti. Informacije koje su do nas došle vi kažete da je za sada žito dobro stoji, međutim ljudi nama govore baš tamo oko Županje i to da je srazmjerno malo i da su biljčice srazmjerno male i da je pitanje koliko će biti ove vode i koliko će ona u tome pomoći. Mi iz zeleno-lijevog bloka nismo u tom smislu nerealni da ne razumijemo da konvencionalna poljoprivrede kakvu imamo da traži pesticide, herbicide. Bez toga je uopće nemoguće zamisliti ovu dosadašnju konvencionalnu poljoprivredu i umjetna gnojiva. Da, to razumijemo. Ali želimo naglasiti i tu činjenicu da od 2007. kada je eko proizvodnja bila na samo 0,6% površina da je do 2019. za koju imamo zadnje nekakve relevantne podatke da je ona došla na 7,2% površina što zapravo govori da je u 12 godina 12 puta porasla površina koja je pod ekološkom proizvodnjom i sada je to 2019. je to bilo 108 tisuća i 169 hektara.

Evo govorim o tome ako se donese u panici koja se može zavaljati zbog opasnosti da zaprijeti nestašica hrane i da se zbog toga tržište hranom dovede u raznorazne opasne volatilnosti kako to zovu na tržištu nadamo se da u tom trenutku neće se prekoračiti one mjere koje ovaj Zakon preporuča i koje su i prije bile normalno racionalne i da su se … kao što je rekao kolega Vukas ne bi se niti desila onakva katastrofa i onakav pomor pčela. E sada ja samo želim još upozoriti na to kako ovaj zakon, ponavljam racionalni smo, razumijemo da je nužna, još neko vrijeme je nužna ovakva tradicionalna proizvodnja. Ali evo samo da u uvodu ovoga Zakona da usporedimo što bi bilo kada bi bilo drugačije, kada bi bila ekološka u tom smislu održiva proizvodnja ovaj Zakon kaže ovako: „Ovim se Zakonom uređuje nacionalni akcijski plan ili postizanje održive uporabe pesticida.“ Ovo održiva uporaba prirodnih pesticida ne treba niti stajati jer ako bi se svaki pojam pesticida u ovom zamijenio sa prirodnim pesticidima, vidjet ćete evo sad još samo da takav jedan primjer koliko ovih riječi je potpuno nepotrebno. Sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida dakako da je i za jedno i za drugo potrebna izobrazba. Međutim, ne zbog toga što je ovakva opasnost i što su kolege s punim pravom isticali i više puta sam u ove dvije godine slušao koliko alarmantno upozoravaju na opasnosti upotrebe te vrste pesticida i herbicida. Međutim, kada bi to radili sa prirodnim pesticidima takvo nešto ne bi bilo potrebno. Ono što nam govore ljudi, da sada ću spomenuti i još jedan vrlo važan podatak a to je koliko u međuvremenu na toj površini podatak iz 2019. znači imamo 5 tisuća i 153 ekološka poljoprivredna proizvođača i 395 prerađivača. Ali treba uzeti u obzir i ovaj podatak, trenutačno znači u ovom proteklom financijskom rasporedu za ekološku poljoprivredu u Europi je bilo 7,5 milijardi eura za te potrebe zajedničke poljoprivredne politike usmjerene u ekološku proizvodnju. U ovom razdoblju zajedničke poljoprivredne politike znači od 23. do 27. planirano je pak između 38 i 58 milijardi eura. Moguće da to državni tajnik zna bolje kakvi su ishodi tih pregovora bili za zajedničku poljoprivrednu politiku. Međutim, ono što tvrde iz Europske komisije to bi trebalo dovesti do poboljšanja sljedivosti hrane, veće dostupnosti ekološkog sjemena. E sada pazite i ovo, mi koji smo ponosni na 20% prihoda od turizma, međutim ovaj veliki, veliki novac unutar tog zelenog plana pogotovo posebno usmjeren u ekološku proizvodnju veliki dio tog novca je predviđen za razvoj mreže ekološkog turizma. To bi nam znači pomoglo ne samo da onaj turizam koji nam je ionako jak radi mora i radi one ljepote, ali i zbog ekoloških proizvođača koji se i uz obalu itekako javljaju i sve više ih ima i u Zagori. Međutim, na kontinentu ovakvi poticaji i ovakvi veliki poticaji itekako mogu pomoći. Znači ako je bez poticaja u 12 godina se moglo 12 puta povećati broj površina i ljudi koji se bave ekološkom proizvodnjom pa zamislite što bi bilo tek moguće s ovim. Tu je onda i jačanje lokalnih i malih prerađivačkih pogona to je isto predviđeno, poboljšanje i prehrane životinja i da sada dalje to ne nabrajam. Završit ću ovaj govor s time da osim ove edukaciju koju predviđa Zakon o kemijskim pesticidima da znamo što bi sve mogli naučiti od naših ekoloških proizvođača oni koji se žele baviti ili koji se upravo počinju baviti čisto onako na obiteljskoj razini zato što su ili imali neku tragediju odnosno bolest neku u obitelji što je grozno ili imaju divan razlog koji obično je pravi motivator da ljudi prelaze na ekološku proizvodnju a to je rođenje djece. Sada ću samo najkraće pobrojati recimo mehanička zaštita od štetnika. Protiv letećih štetnika u povrtnjaku mrkvina muha, lukova muha, uši, kupusova muha, veliki kupusar na gredice to ste možda primijetili ljudi stavljaju žute ljepljive ploče. Štetnike privlači žuta boja i oni se zalijepe na to. To su prirodna ljepila. Miješani usjevi protiv bolesti štetnika na žalost neću moći reći koliko nevjerojatnih stvari tu ima a zdravih. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je u drugom čitanju Konačni prijedlog zakona o održivoj upotrebi pesticida. Apsolutno mi u Klubu Centra i Glasa cijenimo da je riječ o jednom izuzetno važnom zakonu. Ali dopustite mi da svoju raspravu nekako počnem malo drugačije. Dakle, pesticidi su sastavni dio života naših poljoprivrednika. Stvari koje vrijede danas bili su posve drugačiji prije 20 ili 30 godina i toga moramo biti svjesni.

Nizozemska je bila naravno godinama i najveći izvoznik cvijeća. Kada je bila tema i strateške procjene utjecaja na okoliš tada smo to naučili od Nizozemske i tada sam tamo vidjela nešto što kod nas nije bio slučaj i neće biti nikada slučaj. Tamo kada netko ide graditi zgradu, kada ide graditi bilo što onda radi iskop dakle zemlje i ono što mora doći, dolazi inspektor i utvrdi kolika je zagađenost te zemlje koju je iskopao pesticidima koje je Nizozemska koristila godinama i onda ovisno o zagađenosti ne može ići ta zemlja iskopana na svaku lokaciju. I osim toga se plaćaju i određene naknade ovisno o zagađenosti koja je bila. Hajdemo biti realni. Mi u Hrvatskoj nemamo takav slučaj. Jednako tako kada spominjem tu Nizozemsku tamo negdje 2000. išla sam dosta često mojoj prijateljici koja živi i jednom prilikom sam ju pitala što da donesem odavde što vi tamo nemate i ona mi je rekla daj mi odi u apoteku, biljnu apoteku i kupi mi sredstvo za uši protiv ušiju za ruže. Ja sam otišla, kupila. I ona je rekla, vi još uvijek možete koristiti određena sredstva koja mi u Nizozemskoj ne možemo koristiti. Naravno sljedeći put kada sam došla njene ruže su bile najljepše u tom naselju u kojem živi, a onda kada sam išla sam svaki put trebala kupiti sve više i više i rekla sam da će me zatvoriti na granici u jednoj prigodi jer će me tamo proglasiti da sam diler koji nosi sredstva protiv ušiju za ruže jer je cijelo susjedstvo snabdijevala. To vam je stvarnost. Dakle, to vam je stvarnost da neke stvari koje su vrijedile i bile pred 20 ili 30 godina ne vrijede danas i o tome moramo razgovarati i moramo vidjeti gdje idemo i što hoćemo i tako trebamo gledati promjene koje su vezane uz pesticide. Ovaj zakon zapravo on više definira način odnosno definira usavršavanje, definira izobrazbu, definira način na koji to sve je. Ono što iz ovoga Zakona bih ja voljela iščitati i vidjeti je sljedeće, a to je često imam osjećaj i ne samo da osjećaj da mi s jedne strane govorimo o parafiskalnim nametima i nastojimo ih maksimalno ukinuti, a s druge strane imam osjećaj da mimo zakona uvodimo nove parafiskalne namete. Dakle, vezano uz izobrazbu i vezano uz onu dodatnu izobrazbu i cijena koja je mislim da treba o tome dobro promisliti što znači dakle izobrazba, što znači za naše poljoprivrednike tu naknadu koju plaćaju i što znači onaj tehnički pregled strojeva za primjenu pesticida. Dakle, poseban tehnički pregled meni se čini da je to u sustavu parafiskalnih namete nove parafiskalne namete i o tome trebamo dobro promisliti. Jednako tako dobro treba promisliti i u nekim drugim situacijama i u nekoj drugoj priči. Nisam slučajno spomenula i u replici državnom tajniku se vezala uz mogućnost on-line prodaje. Sve zemlje EU zaista nekako razmišljaju o tome da kada je riječ o pesticidima, da oni ne budu u on-line prodaji. Zašto? Zbog krivotvorenja, zbog neupravljanja podacima, zbog dodatnih vjerodajnica. Ali on-line prodaja je činjenica. Ona će ih prije ili kasnije morati saživjeti i o ovom, pa hajmo pogledati toj istini u oči i pripremiti se za tu on-line prodaju a ne kasnije da budemo u čudu jer ona na određeni način će uvesti zaista da netko tko ne treba neka sredstva da ih ima. I dolazim do još jedne teme koja je vrlo interesantna, to je tema upotrebe dronova. Onaj nesretni dron koji je završio u onoj rupi na kojoj su stajali svi dužnosnici, premijer i svi njegovi ministri i gledali što se desilo, kad se taj dron, prvi naslov kad sam vidjela ja sam mislila da je to onaj nekakav mali dron sa kojim se može upravljati. Dronovi su isto činjenica i mislim da bi bilo puno bolje da kad već znamo da postoje činjenice mi imamo često u zakonodavstvu, ja imam osjećaj da mi zapravo rješavamo posljedice, a ne preveniramo čak ni kad znamo. Ako znamo da postoji mogućnost on-line prodaje, ako znamo da postoji mogućnost korištenja dronova zašto mi to unaprijed ne napravimo korak i probamo to definirati kroz zakonske odredbe, načina na koji se s tim upravlja, naći što hoćemo jer onda mi svaki put kaskamo. Mislim da bi bilo puno bolje i čini mi se da bi poruka trebala biti i nakon drugog čitanja, da naše ministarstvo, da mi otvorimo temu koja treba otvoriti na razini EU, dakle ne trebamo svaki put klimati i čekati da otvori temu netko drugi. Hajmo otvoriti temu i vidjeti zašto ne možemo regulirati on-line prodaju, zašto nam je to problem. Da li to uopće želimo regulirati ili ne želimo regulirati, kako skladištimo odnosno tema, otvara se naravno tema i prodaje i skladištenja i svega ostalog. Pa hajdemo to pokrenuti pa raspravljati pa vidjeti dokle ćemo doći zajedno sa ovim sretnim ili nesretnim dronovima. I nešto što bih htjela naglasiti je uloga inspekcije. Ja ulogu i to je tema o kojoj vrlo rado govorim, govorit ću i ovaj put. Ja ulogu inspekcije i Državnog inspektorata u našem životu, u stvarnom životu ne doživljavam na način koji ide negdje, koji ide okolo, koji piše kazne i koji onako zločest i rekao e vi bi to trebala znati, a ne znate. Ja mislim da svi inspektori moraju biti izuzetno stručno obrazovani, dakle oni moraju imati izuzetno dobro obrazovanje vezano uz procedure, uz sve ono upravni pravni postupak, ali moraju biti i stručno obrazovani i vezani uz sektor ili vezani uz područje koje pokrivaju. I uvijek mislim da prvi dolazak inspektora treba biti edukativan. Čak mislim da određene vratit će se ili ćemo se vratiti u nekakav život ili smo mogli putem različitih Zoom konferencija da dio predavanja moraju raditi inspektori za sve one koji zaista kada je riječ o pesticidima, za sve one koji jesu da se ljudi, gdje ljudi mogu postaviti pitanje. Mislim da je to neusporedivo bolje i sigurna sam da inspektori moraju imati i edukativan karakter. Ono pitanje koje nisam uspjela postaviti, a koje će biti zanimljivo koliko mi zapravo inspektora imamo? Koliko mi zapravo inspektora imamo, koliko oni zaista ovom svom edukativnom dijelu djeluju, koliko oni rješenja donose, koliko su oni uopće, koliko im je tema pesticidi, upotreba, dakle ovo što je u naslovu održiva upotreba pesticida u fokusu njihovog djelovanja ili imaju sve druge teme, a ovo im je nekako ispod radara. Mi smo mala zemlja. Kod nas kad inspektor ode i nešto napravi ne znam u Istri to se isti čas dozna u Slavoniji ili obrnuto. To znači kad je riječ i o ovakvim stvarima, kad će inspektor postupati i odraditi svoj posao u nekom dijelu Hrvatske to će se vidjeti i u nekom drugom dijelu. Dobro je da je dio ovog zakona posvećen pčelama. Te pčele uvijek izazivaju burnu raspravu u našoj sabornici i dobro da je i o tome moramo voditi računa, ali nekako sam ja odlučila pčele ostaviti za pojedinačnu raspravu, jer one to zavređuju.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Pesticidi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i šumarstvu za zaštitu usjeva i ostalog bilja od štetnih organizama i bolesti potrebni su za postizanje ciljeva u pogledu zdravlja bilja i sigurnosti opskrbe hranom. Međutim, prekomjerna upotreba i ostale neprimjerene upotrebe pesticida mogu negativno utjecati na tlo, vodu, poljoprivredu i biološku raznolikost. Stoga je potrebna upotreba sredstava za zaštitu bilja takva koja će biti prilagođena propisima EU o pesticidima. Ti propisi su naravno izuzetno strogi. U okviru Strategije „Od polja do stola“ jednog od središnjih stupova europskog zelenog plana Europska komisija postavila je opće ciljeve za održivu uporabu pesticida. Jedan od tih ciljeva je smanjenje uporabe i rizika od kemijskih i opasnijih pesticida u EU za 50% do 2030. godine. Zajednička poljoprivredna politika temelj je za održivu uporabu pesticida u poljoprivredi tako što poljoprivrednicima pomaže zaštititi njihove usjeve i održati prinose, te ujedno očuvati poljoprivredne ekološke sustave. Novi ZPP obuhvaća novu zelenu arhitekturu kojom će omogućiti alternative štetnim pesticidima. Primjerice u okviru poboljšane uvjetovanosti novog ZPP-a stvorit će se jača osnova za pravne standarde za ispravnu upotrebu pesticida. Osim toga znatan dio proračuna ZPP-a bit će namijenjen za programe za ekologiju kojima se mogu podržati i dobrovoljne prakse poljoprivrednika i pridonijeti održivoj uporabi pesticida. Osim toga plaćanja za upravljanje zemljištem, ulaganja, stjecanja znanja, inovacije i suradnja bitni su za održivu uporabu pesticida i oni će se i dalje financirati u okviru potpore za ruralni razvoj. Europska komisija je u analizi koju je izradila za nacionalni strateški plan Hrvatsku istaknula kako je trend smanjenja rizika povezanih s upotrebom pesticida u Hrvatskoj izraženiji nego na razini Europske unije što vrijedi i za trend antimikrobnih sredstava te da Hrvatska ima dobro opće stanje i zaštitu prirodnih resursa kao i najveći potencijal u Europi za razvoj biogospodarstva. Naravno da to ne znači da mi nemamo prostora za napredak posebno kada je riječ o području održive uporabe pesticida. Zahvaljujem predlagatelju na prihvaćanju primjedbi izrečenih pri raspravi o Prijedlogu zakona jer je naš klub zastupnika predložio da se članak 33. nomotehnički doradi, pojasni i uskladi s odredbama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja zbog toga što je taj članak kod nas izazivao zabrinutost da poljoprivrednici neće moći sami kupovati pesticide za tretiranje sjemena kao profesionalni korisnici pesticida zbog toga što su neki pesticidi za tretiranje sjemena rješenjem određeni za uporabu samo profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu. Konačnog prijedloga zakona dodalo da za obavljanje poslova primjene pesticida na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu posebice tretiranja sjemena osoba mora biti punoljetna i imati završenu najmanje osnovnu školu što je kriterij za profesionalne korisnike i jasno propisuje da poljoprivrednici mogu sami nabaviti pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima i tretirati sjeme proizvedeno na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu. Također pozdravljamo jasnije definiranje pojma pružanja usluge tretiranja oko čega su naši zastupnici kao i Odbor za poljoprivredu u prvom čitanju imali primjedbe jer se iz teksta moglo zaključiti da će poljoprivrednici biti u obavezi zapošljavati osobu s potrebnim kvalifikacijama za tretiranje svojih usjeva što bi naravno zahtijevalo i dodatne troškove i na to smo upozorili. Jasnijim definiranjem ta je dvojba sada otklonjena. Pozdravljamo i novi članak o pružanju usluge tretiranja bez naknade a koji će omogućiti nesmetano obavljanje poljoprivredne djelatnosti za osobe koje nisu u mogućnosti proći propisanu izobrazbu ili nemaju uređaje za primjenu pesticida. Prihvatili smo i u prvom čitanju prijedlog zabrane primjene pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura i propisivanje prekršajnih odredbi za nepoštivanje istog. Mislimo da dopuna ove odredbe na način da se zabranjuje primjena pesticida opasnih za pčele uključujući i medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele bi trebala poslati još jasniju poruku ove zabrane i naglasiti koliko su nam oprašivači važni u proizvodnji hrane te da moramo učiniti sve kako bi ih zaštitili od negativnih utjecaja. Izvješće Europskog revizorskog suda iz 2020. godine o održivoj uporabi sredstava za zaštitu bilja ukazuje da je ostvaren ograničen napredak u mjerenju i smanjivanju rizika korištenje sredstava za zaštitu bilja. Poljoprivrednici su obavezni primjenjivati integriranu zaštitu bilja, ali to nije uvjet za dobivanje plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike te sud smatra kako je to razlog što se ne poduzimaju odgovarajuće mjere kojima bi se zajamčilo da poljoprivrednici primjenjuju tu praksu. Primjena načela integrirane zaštite bilja obavezna je za korisnike, ali su provjere ispunjavanja ove obaveze u državama članicama ograničenog opsega. Pravila zajedničke poljoprivredne politike u državama članica zahtijevaju i uspostavu savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva kao i pružanje savjeta o integriranoj zaštiti bilja svim poljoprivrednicima. Zbog toga ću još jednom jasno apelirati da se savjetodavna služba mora kapacitirati jer danas jedan savjetnik dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava što je nedostatno. Potrebno je ulagati također i u znanje samih savjetnika kako bi oni mogli kasnije ispravno savjetovati poljoprivrednike. Ukratko, nejasno definirani kriteriji, rokovi, procedure monitoringa ali i nedovoljna prilagodba javnih službi koje bi trebale biti potpora poljoprivrednicima u procesu smanjenja upotrebe sredstava za zaštitu bilja razlog su koji ograničava punu primjenu načela integrirane zaštite bilja, pa time i smanjenje uporabe pesticida i to je problem koji pogađa cijelu Europsku uniju i na koji odgovor moraju dati nadležne institucije Europske unije uključivanjem mjerljivih kriterija povezanih sa integriranom zaštitom bilja u okviru zajedničke poljoprivredne politike, ali i provjerom prijenosa ovih pravila i praksi u samim državama članicama. To je bitno zbog održive poljoprivredne proizvodnje, ublažavanja negativnog utjecaja pesticida na okoliš kao i na ljudsko zdravlje. Kada govorimo o utjecaju na ljudsko zdravlje Svjetska zdravstvena organizacija ukazala je kako visoko opasni herbicidi mogu imati akutne ili kronične toksične učinke, a poseban rizik predstavljaju za djecu te se radi o problemu koji izaziva globalnu zabrinutost, pa bi smjernice i pravni okviri o uporabi, upravljanju i prometu pesticidima, ali i njihovom skladištenju i rukovanju trebali biti dostupni svima. Iako su nam pesticidi pomogli u smanjenju pojavnosti bolesti biljaka i osiguranju stabilnosti poljoprivredne proizvodnje zanemarili smo tijekom vremena one štetne elemente koji proizlaze iz njihove uporabe. Uz zdravstveni aspekt moramo se usmjeriti i prema onom okolišnom tj. utjecaju koji uporaba pesticida ima na biljni i životinjski svijet u koji se ispuštaju, a kojim se narušavaju prirodni procesi u okolišu. Posebnu pažnju treba posvetiti kontroli poljoprivrednih proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja u kojima su dozvoljena sredstva koja nisu dozvoljena na području Europske unije što znači da nisu dozvoljena niti na području Hrvatske. Takvi proizvodi predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje naših potrošača. Ujedno su nelojalna konkurencija našim poljoprivrednim proizvođačima i njihovim proizvodima i zato ovim putem želimo još jednom pozvati na učestalije inspekcijske kontrole voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja na hrvatsko tržište, a kako bi doista osigurali zaštitu zdravlja naših potrošača i kako bi zaštitili i naše poljoprivredne proizvođače.

Poštovane kolegice, poštovani kolege. Kako kaže stara narodna izreka ono si što jedeš, a u našem slučaju zdravu hranu je pojela inflacija. Konzumacija zdravih namirnica i prehrane je preporuka svakog stručnjaka iz područja očuvanja zdravlja iako moramo biti svjesni da rastući troškovi poskupljenja energenata dovode do toga da će finalni proizvod biti skuplji za proizvesti, a samim tim i nedostupniji za hrvatskog građanina. Prema podacima istraživanja Eurobarometra 2/3 hrvatskih ispitanika izjavilo je kako je nesigurnost hrane glavni faktor pri kupnji, a najviše ih brinu pojave stočnih bolesti, bakterija, te prisustva tragova antibiotika, hormona i pesticida u hrani. 80% svih bolesti prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je povezano sa konzumacijom hrane. Stoga je vrlo važno razvijati svijest kod ljudi o kontroliranim uporabama pesticida ili traženju adekvatnih alternativa tretiranja, što je odgovornost države da ponudi poljoprivrednicima adekvatnu zamjenu u zaštiti njihovog prinosa. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o održivoj uporabi pesticida, a kao razlog za donošenje su uočeni određeni nedostaci u postojećim sustavima za postizanje održive uporabe pesticida koje je potrebno poboljšati, te također i prilagoditi europskim Strategijama „Od polja do stola“, Strategiji EU za „Bioraznolikost do 2030.g.“ i Europskom zelenom planu. Europska Strategija „Od polja do stola“ je izglasana u listopadu 2021.g. i predstavlja novi sveobuhvatniji pristup vrednovanju održivosti hrane u Europi. U strategiji je navedeno da je pod hitno potrebno smanjiti ovisnost o pesticidima u području uporabe pesticida i također da je u području uporabe pesticida ključna provedba postojećeg zakonodavstva. Strategijom se definiraju pojedini ciljevi koje je potrebno ostvariti na razini EU, pa tako da je zapravo potrebno smanjiti korištenje pesticida za 50% do 2030.g., smanjiti upotrebu goriva za najmanje 20% do 2030.g., a za 25% povećati površine pod ekološkim uzgojem na razini EU. Želja za većom proizvodnjom i profitom je godinama bio snažni pokretač proizvodnje i nije se puno vodila briga o posljedicama uporabe pesticida. Iako moramo reći da je trend smanjenja uporabe pesticida i veća je osviještenost zapravo ljudi o važnosti proizvodnje i konzumacije zdravih namirnica hrvatska poljoprivreda nema sustavnu podršku i zdravi ekološki proizvod se teško može zapravo proizvesti da je isplativ, a da je dostupan našim kućanstvima. Upravo hrana bez kemije je proizvod sa dodatnom vrijednosti i prilika je da proizvodnju kvalitetnih namirnica nešto što treba detaljno, detaljno razraditi i u čemu se može naći hrvatska poljoprivreda. Istraživanja govore kako 65% hrvatskih kupaca najčešće kupuje u velikim supermarketima, 76% ih obraća pozornost na oznake i deklaracije, a 44% njih redovito izdvaja za kvalitetan proizvod. Svjedoci smo sve učestalijih povlačenja proizvoda sa polica trgovina upravo zbog tih prekomjernih i nedozvoljenih količina pesticida. Na samom početku je definiran zapravo zakon, Nacionalni akcijski plan, još uvijek je važeći dokument nacionalnog akcijskog plana koji je zapravo vrijedio od 2013.g. do 2023.g., izvršena je revizija sa jednim odmakom za razdoblje od 2013. do 2019.g. i o tome je izvješće sastavljeno krajem znači 2021.g. Ono što zapravo prvo upada u oči je najlošija realizacija u području integrirane i ekološke zaštite bilja gdje su od 7 mjera svega izvršene tek dvije. U zaključku stoji da će biti najveći zapravo izazov predstavljati prihvaćanje općih načela integrirane zaštite bilja od strane poljoprivrednih proizvođača, ali i posebice praćenje stvarne primjene ovih načela u svim sektorima biljne proizvodnje i mjerici stvarne rezultate provedenih aktivnosti, posebice kod onih poljoprivrednih proizvođača koji nemaju stručnu podršku za integriranu proizvodnju bilja. Opće je poznato zapravo da dugotrajne i najsloženije zapravo je ono što treba promijeniti kod ustaljenih navika i razviti svijest o štetnosti nekontrolirane i nestručne primjene zaštitnih sredstava, a o pisanju uputa i financiranje istraživanja primjene i promidžbe ne kemijskih mjera u našem Ministarstvu poljoprivrede se tek razmišlja. Nadalje, u brojnim odredbama što se tiče zakona navode se fito sanitarni informacijski sustav koji će se moći koristiti putem elektroničkih vjerodajnica odnosno kodova. Međutim, čl. 31. propisano je da do uspostave tih vjerodajnica ovlaštene pravne ili fizičke osobe i dalje koriste iskaznice, pa ta mogućnost znači to korištenje sustava za sada ne postoji. Zanimljivo je da rok za uspostavu novog sustava se ne navodi u odredbama zakona, ali se čl. 33. jasno propisuje da distributeri pesticida odnosno poduzetnici trebaju posjedovati odgovarajuću opremu za elektroničku registraciju kupaca i prodavača, te za dostavu podataka o prodanim količinama pesticida. Naravno, ponovno bez navođenja rokova, što znači da bi tu opremu trebali posjedovati od dana stupanja na snagu ovog zakona. Smatramo da takvo ponašanje prema poduzetnicima, ali i drugim fizičkim i pravnim osobama na koje se primjenjuje ovaj zakon nije prihvatljivo i da je potrebno propisati zapravo prijelazni rok za prilagodbu novom sustavu. S druge strane postavila sam upit državnom tajniku koliko informacijskih sustava se planira nabaviti u iduće 2.g. za provedbu ovog zakona ili općenito za znači nadogradnju iz sustava koje koristi Ministarstvo poljoprivrede. Što se tiče ovog zakona i primjene fitosanitarnog informacijskog sustava na mrežnim stranicama kasnije sam vidjela da je raspisan poziv za ponudu, za dostavu ponuda za izradu fitosanitarnog informacijskog sustava, te je rok za prodaju prvog, ponuda 1.4. u iznosu od 185 tisuća kuna bez PDV-a, prema ovom zakonu, ispravite me ako griješim, koji još nije niti raspravljen ili izglasan, a kamoli da je stupio na snagu. To zvuči nelogično, jedno je planirati zapravo u planu nabave nabavu određenih informacijskih sustava, ali drugo je zapravo provoditi postupak dok još zakon nije stupio na snagu. Podržavamo digitalizaciju uprave kao što smo i rekli sa ciljem ubrzavanja i pojednostavljivanja postupka, ali kako se veliki dio financira iz NPOO-a strahujemo zapravo i upozoravamo da treba dobro popratiti i postupovno i procesno što se tiče nabave tih informatičkih sustava kako se ne bi dogodile situacije kao što je to viđeno u Ministarstvu regionalnog razvoja. Podržavamo integriranu zaštitu bilja i ekološku proizvodnju, no međutim smatramo da treba poticati i ostale alternativne metode uzgoja. Naime, zbog nemogućnosti prognoze daljnjeg rasta cijena ulaznih troškova proizvodnje, mogućih nestašica uzrokovanih ratnim zbivanjima u Ukrajini, ali i drugim uzrocima na globalnoj razini mogućih prekida lanaca u lancu opskrbe, potencijalnih pandemija ili epidemija, prirodnih katastrofa, posebnu pažnju zapravo treba posvetiti poljoprivrednom zemljištu i ljudima.

Pozdravljamo izmjene što se tiče jasnih definiranja usluga tretiranja bez naknade. Smatramo da postoji još prostora za olakšavanje obveza poljoprivrednicima poput nepotrebne obnove dozvola za korištenje pesticida ili jasnijeg uređenja sustava kontrole uređaja za prskanje, što je poljoprivrednik dužan platiti, a pitanje koliko se stvarno i realno provjerava ta tehnička ispravnost uređaja. Pozdravljamo također i posebnu zaštitu pčela i divljih oprašivača i uvođenje zabrane primjene pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura, kao i uređenje primjene pesticida na javnim zelenim površinama, osniva se povjerenstvo za pesticide, zakonom su određene aktivnosti, no nisu planirana financijska sredstva na što će bit utrošena kao primjena, na primjenu ovog zakona. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta sad će govorit poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite.

Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče, tajniče sabora, kolegice i kolege. Dakle Zakon o održivoj uporabi pesticida je pred nama, uređujemo i Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida. Između ostalog nešto ću kratko reći i o sustavu izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika, pa onda naravno i o uporabi elektroničkih vjerodajnica odgovarajuće razine za pristup fitosanitarnom informacijskom sustavu. U čl. 17. u st. 5. propisuje se slijedeće, za obavljanje poslova primjene pesticida na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu, posebice tretiranja sjemena, osoba mora biti punoljetna i imati završenu najmanje osnovnu školu, što su uvjeti koje potencijalni korisnik mora ispuniti prije nego pristupi izobrazbi, a potom i primjeni sredstava ukoliko naravno položi tečaj. Osobno ne vidim prepreku da osoba nakon položenog ispita koristi sredstva u vlastitom vrtu primjenjujući propisane protokole. E sad, kako u praksi izgleda dobivanje potvrde i završavanje izobrazbe, tu puno toga ovisi i o predavačima i o samim korisnicima. No evo osnovnih fakata koje sam skinuo vrlo jednostavnom i brzom Internet provjerom. Izobrazba za sigurno rukovanje i primjenu pesticida, tako se zove tečaj, može mu pristupiti apsolutno svatko kako sam već rekao koji je punoljetan i ima završenu osnovnu školu.

E sad, u tih 5 sati polaznici će učiti o zakonskim propisima, održivoj poljoprivredi, štetnim organizmima, sredstvima za zaštitu bilja, opasnostima i rizicima korištenja tih sredstava, ostacima pesticida, zaštiti voda, rezistentnosti, ne ciljanim organizmima, prometu i skladištenju pesticida, te uređajima za primjenu sredstava za zaštitu bilja. To će sve naučiti u 5 sati i nakon toga kad polože ispit odnosno ako polože ispit dobit će potvrdu i naravno odgovarajuću iskaznicu pomoću koje će u sustavu, u ovom slučaju kod nas u poljoprivrednim apotekama moći koristiti, kupovati i koristiti pesticide. U načinu na koji poljoprivredne ljekarne prodaju pesticide korisnicima ima li oni ili u lošim slučajevima nemaju, nema li iskaznicu, govorit ću kasnije u pojedinačnom izlaganju jer jednostavno neću stići, ali sustav ovdje očigledno ne funkcionira. Zakonom se rješava odnosno uređuje rukovanje pesticidima, skladištenje i postupanje sa ambalažom pesticida i ostacima u ambalaži. Svakako tražit ćemo bolju kontrolu povrata ambalaže pesticida. Ona se za sada vrši jednom godišnje, nažalost dobar dio se spali u prirodi po kraju uporabe. Potrebno bi bilo dobro razmisliti i natjerati na jedan način prodavače sredstava da u većoj mjeri prihvaćaju povrat ambalaže te da izdaju potvrde o povratu bez kojih predlažemo ne bi se moglo ponovno nakon isteka određenog vremenskog roka kupiti pesticide odnosno sredstva za zaštitu bilja. Isto je već doduše propisani znam reći će mnogi, ali u praksi priznajem vidimo i sami baš i ne živi. Slijedeće čime se u ovome zakonu treba pozabaviti je i ono što se spomenulo, a to je integrirana zaštita bilja. Dakle, da citiram, integrirana zaštita bilja je ekološki prihvatljivija zaštita ekonomski važnih poljoprivrednih kultura od štetnih organizama. Osim kemijskih mjera zaštite kada su iscrpljene sve ostale, u integriranoj se zaštiti bilja koriste ne kemijske mjere zaštite kao što su agrotehničke mjere, primjena plodoreda zdravstveno ispravnog sjemena itd., fizikalne mjere mehaničko uništavanje korova, lovke i mamci te biološke mjere, korištenje prirodnih neprijatelja najčešće kukaca i bakterija. U ovom sustavu zaštite bilja nastoji se populaciju štetnih organizama držati u tolerantnoj mjeri. Želja je svesti na minimum negativnosti konvencionalne zaštite bilja i intenzivne poljoprivredne proizvodnje čije se posljedice očituju. Poput zagađenja tla i voda te ekonomske neisplativosti poljoprivredne proizvodnje. Integriranom se zaštitom potiče biološka raznolikost koji ima funkciju samoodrživosti sustava. Razmatraju se sve mogućnosti smanjenja uporabe pesticida u svrhu proizvodnje hrane manje opterećene ostacima agrokemikalija i naravno ekonomski isplativije proizvodnje. U ovom se zakonu uređuje i primjena iz zraka te obavještavanje javnosti o istoj. Koliko je poznato s našim poljoprivrednim stručnjacima iz Domovinskog pokreta aviotretmani su gotovo pa u potpunosti iščezli. Možda i ne toliko zbog načina primjene koliko zbog nedostataka pilota, nedostataka naravno poljoprivrednog zrakoplovstva, gubitaka u primjeni sredstava, a gledajući provedeno e-savjetovanje bilo je pokušaja lakše uporabe dronova u poljoprivredi i korištenju precizne poljoprivrede kakvi su primjeri viđeni u većim i razvijenijim tvrtkama primjerice Belje d.d., no za sada barem koliko možemo vidjeti ti su prijedlozi odbijeni. Aviotretiranje se uglavnom svelo na korištenje pesticida u zaprašivanju komaraca o čemu naravno svake godine još nekoliko mjeseci ćemo pričekati pa ćemo pisati i čitati u novinama što se sve zbiva u Osijeku i njegovoj okolici. Naravno aviotretiranje koristi se i za eventualno suzbijanje štetnika u šumarstvu kada dođe do jačeg napada štetnih vrsta. Pozdravljamo i posebne mjere zaštite okoliša, smanjenje uporabe pesticida i smanjenje rizika u određenim područjima koja koristi šira javnost ili osjetljive skupine kao što su javne zelene površine uključujući javne vrtove i parkove, sportske i rekreacijske terene, školska i dječja igrališta, područja u neposrednoj blizini zdravstvenih objekata, različita urbana područja, područja ekološke mreže Natura 2000, područja strogih rezervata, posebnih rezervata, nacionalnih parkova, parkova prirode te ostalih područja zaštićenih temeljem posebnog propisa iz područja zaštite prirode. Dakle, kada smo već spomenuli Osijek znamo da se u neposrednoj blizini nalazi Kopački rit jedan izuzetno bitan nacionalni park i to očigledno ovdje problemi tretiranja komaraca odnosno zaprašivanja komaraca i problem zaštite nacionalnog parka su dva problema koji dolaze u direktnu koliziju. Izuzetno je važno naravno spomenuti i Članak 71. ovog zakona koji nam govori o potrebama da se pčelare obavijesti prije primjene pesticida na određenom području. Spomenuli smo ovdje u uvodnoj raspravi odnosno u replikama situaciju iz lipnja 2020. godine kada je Međimurju navodno budući da sam nalaz inspektorata nije direktno upućivao, navodno zbog pretjerane i nestručne upotrebe pesticida uginulo gotovo 60 milijuna pčela. Čuli smo ovdje da su sredstva pronađena u mjeri 5 i da su pčelari obeštećeni što svakako apsolutno pozdravljamo. Govorit ćemo malo kasnije, kažem govorit ću još i u pojedinačnom izlaganju, pa i u završnom o problemima pčelara ne samo u Međimurju. I evo za kraj pozdravljamo naravno da se pojača kontrola primjene pesticida i na javnim i zelenim površinama. Treba obratiti pažnju na zaštitu najranjivijih skupina, predškolsku i školsku djecu, bolesne osobe. Pročitao sam eto u tom predmetnom članku moramo priznati izgleda poprilično dobro pokriveno no pitanje je može li se isto unaprijediti baš zbog ranjivih skupina prvenstveno djeca koja vjerojatno ne pridaju dovoljnu pažnju. Kao ideja došao je i prijedlog upoznavanja djece sa štetnim posljedicama pesticida primjerice kroz dio nastave, određeni dio školskih sati gdje bi ih se upozorilo na znakove koji upozoravaju na zabranu korištenja takvih površina. Možda bi to eto i trebalo provjeriti sa nekom od osnovnih škola odnosno poštovani državni tajniče pa vas, zamolit ću vas kasnije u komunikaciji i za tu informaciju. Dakle, informiramo li dovoljno djecu o opasnosti prilaska područjima koja su tretirana nekim od pesticida. Zakon još regulira i pokazatelje rizika, pružanje usluga tretiranja, izvješćivanje i razmjenu informacija ovlaštene stručne institucije i zadaće istih, povjerenstvo za pesticide te naknade i prekršaje te nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite.

Nemojte mi zamjeriti na ovom intuitusu na početku na uvodu, dakle koliko smo u problemima Bog dragi nam jedino može pomoć, pa onda s obzirom na to pozivam sve vas dragi kolege kojima to nešto znači naravno, sutra je u 8,30 molitveni doručak pa se pojavite tamo, bilo bi dobro da svi naravno kojima to nešto znači da se pomolimo zajedno dragom Bogu da nas čuva, dakle to na početku. Dakle, ono što sam još htio progovoriti ovdje u ime kluba sam bio koncizan i jasan, pa ajmo onda tim slijedom. EU je shvatila koliko je važna poljoprivreda i koliko je važno očuvati poljoprivredu i proizvodnju hrane od pesticida tako da imamo još daleku 2002.g. kada su to svojom uredbom posložili. Onda imamo 2009. isto važnu dakle u pogledu dokumenata koji govore o uporabi pesticida i onda imamo 11. prosinac 2019. tzv. green new deal i kada ide priča široka, ali govori se konkretno i o uporabi pesticida. Poljoprivreda je glavna tema idućih, znate koliko?

I zato sam rekao državni tajniče dakle i akcijski plan proizvodnje hrane mora biti u fokusu svih onih koji imaju bilo kakvu odgovornost u hrvatskom narodu u Hrvatskoj državi. Ono isto što bi htio reći, pohvaliti dvije, tri stvari. Dakle, osobito jako mi je bitna priča zaštita pčela i zato u čl. 71. dobro je da ste vrlo studiozno razradili i naveli oprašivanje i zaštita pčela, bumbara i cijele te priče cijelog sustava jer i djeca valjda u 3. osnovne znaju da ako nam nestane pčela ne piše se i nama dobro. I zato mi je drago da ste računali na brigu o pčelama. Isto tako dobro ste posložili priču izobrazbe. Imamo studente Agronomskog fakulteta, šumarskog koji stotine sati imaju baš stručne tematike i potpuno je nelogično da onda ti ljudi poslije trče po neke kartice, tako da i to je ono što je dobro. Ono što mislim da bi moglo biti bolje, s obzirom na naše iskustvo na dronovima, onim puno opasnijim, mislim da bi bilo dobro da se omogući poljoprivrednicima uporaba dronova u pogledu zaprašivanja i svega ostaloga u samoj poljoprivredi na njivama i poljima. Ono što mislim da bi isto tako bilo dobro, iako ste mi rekli da je posao Državnog inspektorata, moramo uvijek biti otvoreni i jasni, dakle uporaba krivotvorenih pesticida je veliki kriminal, veliki kriminal i velike igre se tu igraju. I zato taj naš državni, ogromni, golemi Državni inspektorat mora raditi kvalitetno svoj posao i paziti, dakle paziti da nam ne prolaze ispod radara, a neki kažu da ima jake senzore, pa onda prođu nam ne samo ove stvari koje nam ne bi smjele proć, nego nam prođe i hrana koja je prepuna otrovnih pesticida ili zabrinjavajućih koje onda dolaze kao hrana građanima RH. Važno je prisjetiti se da godišnje vjerovali ili ne 3 milijuna ljudi se otruje od pesticida, a čak oko 200.000 više od 200.000 godišnje umre od posljedica trovanja pesticidima. Istinabog dakle ne u našoj zemlji nego to su pretežito one siromašne zemlje i države, ali ovo je vrlo, vrlo važno isto tako progovoriti. Dakle, još jednom, zaštitimo naše poljoprivredne proizvođače, učinimo svi da Hrvatska bude samodostatna, sačuvajmo našu vodu, zaštitimo je Ustavom. To su teme koje bi nama trebale svima biti u fokusu. Dakle, slobodan čovjek ima svoju zemlju i na svojoj zemlji nešto proizvodi i onaj koji ima svoju zemlju i koji ima svoju hranu on ne ovisi o nikome, a mi smo premala zemalja da bismo ovisili o stranim gospodarima. Dosta nam je tih stranih gospodara, imamo loša iskustva s njima.

Opće je poznato da je najdugotrajnije i najsloženije promijeniti ustaljene navike i razviti svijest o štetnosti nekontrolirane i nestručne primjene zaštitnih sredstava, a u pisanju uputa i financiranja istraživanja zaštitu u Ministarstvu poljoprivrede se tek razmišlja. Možete li se složiti sa mnom da neučinkovitost i kašnjenje po ovom pitanju dodatno zabrinjava s obzirom na obaveze koje imamo vezane uz smanjenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja za 50% do 2030.g., a sukladno Europskoj strategiji Od polja do stola? Pa znate šta, ja vam se trenutno osjećam tako, ali mislim da dijelim emocije većine građana RH.

Mi sad slažemo. Sa svime se slažem što ste rekli, velik je problem i ovaj savjetodavni dio, velik je problem, dakle što mi opet imamo jedan zakon koji mi mislimo da će funkcionirati sam po sebi ali me toliko, mene osobno raduje ono dobro unatoč tome što smo godinama gladni. Poštovani kolega koje je vaše mišljenje što se tiče zapravo prilike da Ministarstvo poljoprivrede kreira konačno alternativne metode, odnosno mjere uzgoja u uskoj suradnji sa akademskom zajednicom i organizacijama civilnog društva, zadrugama i poljoprivrednim gospodarstvima koje već primjenjuju takve alternativne načine uzgoja. Uvjereni smo zapravo da u Hrvatskoj postoje brojni pozitivni primjeri što se tiče, znači primjene alternativnih metoda uzgoja i takvi zapravo već korisnici odnosno provoditelji mogu zapravo biti i oni koji će provoditi i izobrazbu u suradnji sa ministarstvom kako to se može odraditi na drukčiji način. Takvu mogućnost bi trebalo možda uvesti i u zakon, no o tome nema govora.

Ono što je mene životno iskustvo naučilo da puno puta se dogodi da netko tko je gore negdje na nekoj visokoj stolici uglavnom izgubi uopće realnost onoga što jest. Zato preporučam svim svojim kolegama da što češće šetaju među građanima, da odlaze na place, da šetaju ulicama, da razgovaraju sa ljudima. Ali je važno da čujemo što ljudi misle. Tako da ja definitivno kad bi to bilo moje područje, mislim vjerojatno neću nikad biti ministar poljoprivrede, prije ću biti ministar sporta, ali dobro i odvojit ćemo Ministarstvo sporta od turizma jer je to, dakle nevjerojatno da Ministarstvo sporta i turizma bude zajedno.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa kolegicom, kolegice i kolege. Ja ću se u pojedinačnoj raspravi vezano uz zakon koji imamo u drugom čitanju o održivoj upotrebi pesticida vezati i govoriti o pčelama, govoriti o temi urbanog pčelarstva. Dakle, urbano pčelarstvo kod nas nije regulirano.

I te pčele su bespravni graditelji, jer zaista i u urbanim prostorima postoje i te pčele bespravno tamo žive i obitavaju. Na području grada Zagreba ima prema nekim podacima oko 500 zajednica. Te pčele koje tu jesu se onako popularno zovu purgerice i one su bespravne. One nisu regulirane na odgovarajući način i želja je da se regulira ostaje samo na razini želja, a nije definirano. Hajdemo malo vidjeti kako je to i što je svijet tu napravio. Recimo Berlin, tamo na parlamentu Berlina postoji zajednica pčela, proizvodi med i taj med kad idete u posjet parlamentu onda dobivate jedan od recimo suvenira je taj med koji se tamo proizvodi. Tamo je kad živite na vrhu nebodera i ako se slučajno bavite urbanim pčelarstvom to vam onako pokazuje vašu svijest o prostoru, svijest o zaštiti okoliša i sve ostalo. U Austriji je recimo na bečkoj operi jednako tako je jedna zajednica pčela i tamo se isto tako proizvodi med i taj med kad kupujete je znatno vrijedniji od nekog drugog. Borba za urbano pčelarstvo kod nas postoji samo borba, iako u stvarnosti postoje. Dakle, ono rađeno je pred nekakvih pola godine i jedno istraživanje među građanima i otprilike 80% građana je ono koje podržava i da se urbano pčelarstvo zaista regulira. Važno je i to se da regulirati, postoji ona jedna tabla da postoje pojedine zajednice pčela, jer je važno iz razloga jer postoje građani koji su alergičari, koji imaju nekakve druge stvari. Da ne kažem da je kod nas u Hrvatskoj, odnosno u gradu Zagrebu tema urbanog pčelarstva čak bila potaknuta jer je bavljenje pčelarstvom bilo vezano uz pojedine udruge veterana Domovinskog rata, jer je bavljenje pčelarstvom u smislu određenih, dakle uopće da se bave u smislu terapije nakon svega onog što je bilo pokazalo dobro. U nekoliko navrata sam probala i sa amandmanom i sa nekim drugim načinom u jedan od zakona reći da treba definirati u zakonu mogućnost urbanog pčelarstva, jer kad u gradovima to pokušavate provesti kroz njihove odluke o komunalnom redu, onda uvijek dobijete jer sve odluke o komunalnom redu u gradovima govore o tome da ne možete držati domaće životinje, a pčele su domaće životinje. I onda vam je kroz te odluke ne možete to izdefinirati. Želim reći da je i ovo jedan od zakona koji zaista govori o tome, govori pogotovo ona upotreba pesticida na zelenim površinama. Upotreba pesticida koja je na određenim drvoredima, da je važno da se to regulira, ali jednako tako bi bilo dobro da napravimo jedan iskorak i da konačno reguliramo i definiramo temu urbanog pčelarstva jer ono postoji, ono u naravi je i ljudi se s tim bave i zašto to zaista pitam ovo ministarstvo od tih pčela, ja govorim o pčelama koje su u Zagrebu, stvaramo bespravne graditelje, stvaramo bespravne korištenje prostora zato jer on tu samo može biti dobro, može biti pozitivno, može se na dobar način regulirati, a mi pred tim onako lijepo čvrsto žmirimo, pa nemojmo žmirit, pa adjemo regulirat, pa ajdemo to izdefinirat. I ovaj zakon koji govori i o upotrebi pesticida u gradovima i u urbanim prostorima zaista govore i o našem stavu prema pčelarstvu općenito, a pogotovo o temi urbanog pčelarstva.

Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući. Uvažena zastupnice Mrak-Taritaš, evo moje pitanje je iz vaše struke, vi ste arhitektica po struci, jel tako? Englezi su u svoje zakone unijeli odredbu, ispričavam se, da svaka zgrada viša od 5 metara mora imati ugrađene posebne tzv. pčelinje cigle koje osiguravaju gnijezda za pčele, prvenstveno za pčele samice. A budući da znamo da nas uskoro u Hrvatskoj očekuje spektakularna obnova i Grada Zagreba i naravno Banovine ima li mogućnosti da možda i mi Hrvati imamo takav jedan zakon? Dakle, jedna od, jedan od kolegija koje sam ja imala na fakultetu tamo u nekom prošlom stoljeću su bile i poljoprivredne zgrade, a posebni kolegij su bila uopće pčele. Ja sam znala napamet koliko mogu bit udaljene, ne smiju, moraju bit, mislim to sam polagala ko kolegij i zaista ovo što vi govorite to je činjenica. I namjerno sam govorila o urbanom pčelarstvu, kod nas to nije moguće, ne zato što to ne bi bilo dobro, ne zato što to ne bi bilo korisno, ne zato što tu ne bi trebalo napraviti iskorak, ne bi bilo moguće iz dva razloga. Prvi razlog je što mi nemamo zakonom definirano urbano pčelarstvo, pa bi to bilo protuzakonito, a drugi razlog je taj što obnove nema, pa nemate gdje ugradit. Poštovana zastupnice, urbano pčelarstvo je sigurno jedan od većih problema koji se trenutno kod nas ne razmatra, ali mislim da osim što se to može regulirati zakonom, posebno zakonskom regulativom možda se može regulirati i nekim pravilnikom trenutno da se na neki način premoste trenutni problemi koji postoje. Naime, pčele nisu samo za proizvodnju meda korisne, ima tu i oni su veliki oplođivači. Ako gledamo malo što se dešava baš u tim urbanim sredinama, voćari i vinogradari, pogotovo mali stavljaju košnicu ili dvije u svoje voćnjake i u svoje vinograde samo zbog toga da bi se povećao prinos jer znamo što pčele nakon toga rade.

Dakle, ja sam tu za govornicom izašla s dvije maramice, dvije maramice su iz razloga što sam alergičar i kako ide vrijeme sve više i više i više ne znam ni na što sam alergična, ali čim nešto krene cvast bilo tratinčica ako cvate meni curi nos, što ne znači da se ne trebam zalagati za ovakve nekakve stvari, ali to jednostavno treba izdefinirati i treba izregulirat. Jednom kad sam bila zastupnica u gradskoj skupštini odnosno Skupštini Grada Zagreba onda smo tamo pokrenuli tema urbanog pčelarstva.

Poštovana zastupnice Mrak-Taritaš, da ja ću malo samo vratiti između ostalog i na pesticide samo u tom smislu da kažem koliko su opasni pesticidi ne samo za pčele nego za sve brojne druge kukce koji nisu samo štetnici nego su brojni drugi kukci isto tako oprašivači i ti pesticidi uništavaju i to. Kada govorimo o gradu i o urbanom pčelarstvu, da mogu se složit, samo to ćemo se svakako sa prijateljima životinja i s takvim udrugama treba dogovorit u kojoj mjeri to, recimo oni predlažu nešto što građani lako mogu doživjet kao neuredan grad, a to je da se ne kosi toliko često što je odmah jeftinije, da se dopusti da se i drugi kukci imaju priliku razvit i da puno više cvijeća, što i meni smeta ovo što kažete od tratinčice, da se dopusti da to onda i pčelama koristi. Dakle, nikad ne možete, stvari uvijek morate gledati sa više aspekta i nikad nema jednoznačnog odgovora, dakle uvijek imate jednu kritičnu skupinu ljudi koja će postaviti možda stvari drugačije i zato je dobro da bude tako i zato je dobro da se raspravlja i zato je najbolje kad raspravljate čak i onako malo sa suprotstavljenim stranama jer vam je istina uvijek u sredini. Dakle, ovdje između ostalog u ovom zakonu je zaista govoreno i o načinu korištenja pesticida na javnim zelenim površinama, drvoredima u gradu i sve ostalo. S jedne strane će ta kontrolirana kvalitetna upotreba pesticida koristiti, s druge strane neće i sad vam je tu zapravo ta prava mjera. Stvari se mijenjaju i ja sam, nisam slučajno u svom govoru kad sam govorila u ime kluba spomenula Nizozemsku koja je upotrebu pesticida imala ne znam do koje razine i do svega zajedno da bi onda stvar okrenula drugačije, da danas svi tamo zapravo je upotreba pesticida na najmanju moguću mjeru.

Slijedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Marijana Petir, izvolite. Državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici još jednom želim zahvaliti predlagatelju na prihvaćanju prijedloga koje sam iznijela u prvom čitanju ovog zakona koji se odnosi na bolje definiranje pojmovnika, ali isto tako koji se odnosi na jasnije definiranje pojma pružanje usluge tretiranja zbog toga što se nekako iz, iz prvog teksta čitanja moglo zaključiti da će naši poljoprivrednici biti u obavezi zapošljavati osobu s potrebnim kvalifikacijama za tretiranje svojih usjeva što bi sigurno zahtijevalo dodatne troškove i drago mi je da smo ovim boljim definiranjem postigli jasnoću za daljnju provedbu ovog akta. Također je uveden i, nakon naše rasprave dodatni članak koji se odnosi na tretiranje bez naknade i to je posebno važna odredba za ona staračka domaćinstva, za ljude koji nisu u poziciji da idu na potrebne edukacije ili koji možda nemaju potrebnu mehanizaciju i strojeve za primjenu pesticida. Pohvalila sam u prvom čitanju i članak koji se odnosi na prijedlog zabrane primjene pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura i propisivanje prekršajnih odredbi kad je riječ o kršenju ovog članka. Mislim da je to izuzetno važno definirati posebno nakon nemilih događaja koje smo imali u Međimurju, koji su rezultirali pomorom preko 60 milijuna pčela da naravno ministarstvo je odmah i brzo reagiralo i osiguralo obeštećenje za pčelare, ali moram reći da su te pčelinje zajednice bespovratno izgubljene, njih ne može nadomjestiti apsolutno nikakav novac i zbog toga nam takav nemili događaj i vrlo negativan primjer neprimjerenog i protuzakonitog korištenja pesticida odnosno insekticida mora biti poticaj da se u buduće drugačije ponašamo i da dosljedno slijedimo ovaj zakon jer je šteta napravljena. Oprašivači su nam važni zbog proizvodnje hrane, ali i zbog održavanja biološke ravnoteže i takve situacije se više ne smiju događati. Prijedlogom zakona predlagalo se također da ministarstvo provede naknadnu procjenu financijskog učinka zakona u razdoblju najkasnije 2 godine od stupanja na snagu ovog zakona. Ova odredba više nije sastavni dio konačnog prijedloga zakona i mislim da nije dobro da se odustalo od te odredbe zato što ipak govorimo o pesticidima koji imaju utjecaj i na okoliš i na ljudsko zdravlje i na kraju krajeva puno smo danas ovdje govorili da se nažalost rezidui pesticida nađu i u hrani, tako da mislim da bi takva jedna procjena možda pripomogla da eventualno u budućnosti neke stvari korigiramo ako ih ovog trenutka nismo dobro prepoznali jer nismo dobro definirali. Pozitivno je to što i Europska komisija hvali Hrvatsku da manje od ostatka EU koristimo pesticide i antibiotike, to je dobro i na tom moramo i dalje ustrajati.

No, kad govorimo o ekološkoj proizvodnji, naravno tu onda isključujemo pesticide o kojima danas govorimo, moram reći da bih voljela da se u toj ekološkoj proizvodnji više usmjerimo na dobivanje konkurentnijeg ekološkog proizvoda na tržištu jer je moj dojam da uglavnom prevladavaju orasi i lješnjaci što definitivno ne bi trebao biti naš cilj kad govorimo o ekološkoj proizvodnji. Znamo da sve ove proizvode koji su uzgojeni u poljoprivrednoj proizvodnji, koji su prerađeni, dorađeni koristimo za ishranu i svakako kroz primjenu pesticida u bilo kojoj fazi proizvodnje moramo također te proizvode testirati i na njihovu prisutnost, zato je važno da u onoj prvoj fazi kad koristimo pesticide budemo odgovorni i zbog nas i zbog našeg zdravlja i zbog utjecaja na okoliš. Ja još jednom želim pozvati na strože kontrole od onih koje imamo danas i na koordiniranu akciju Ministarstva poljoprivrede, Carinske uprave i Državnog inspektorata kad govorimo o uvozu iz trećih zemalja posebice voća i povrća.

Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Petir, vi ste u jednom djelu svog izlaganja referirali i mislim da je dobro da ste se referirali da je u prvom prijedlogu, dakle kad smo imali zakon u prvom čitanju onda je bila i obveza izrade naknade procjena financijskog učinka. Između prvog i drugog čitanja je to nestalo. Meni se čini, ja to govorim vama jer vi pripade dijelu vlade, dakle vladajuće strukture, mi ako iz oporbe nešto krenemo tako naravno da to neće proći, ali mislim da bi bilo izuzetno važno i taj financijski dio. Dakle, nema ni jednog zakona koji je idealan, nema ni jednog čarobnog štapića, a mislim da bi to bilo izuzetno važno da se prati kao što ste već naknadno rekli i sve ostalo i da onda napravimo i da dobijemo zaista da znamo što to i financijski znači. Hvala kolegice Mrak Taritaš. Da, skrenula sam pažnju na taj čl. 77. i na odboru jer mi se činilo važnim bez obzira na odgovor Ureda za zakonodavstvo koji očigledno ima neke svoje argumente s kojima ja nisam upoznata, ponovno podcrtati da kad govorimo o ovako osjetljivom zakonu možda bez obzira na takav odgovor bi trebalo razmisliti o naknadnoj procjeni ovog propisa i učinaka iz tog razloga što znamo da pesticidi mogu doista negativno utjecati na okoliš i na ljudsko zdravlje, ali i na samu poljoprivrednu proizvodnju i u tom smislu mi se čini da opreza nikad dosta. Vidjet ćemo da li će evo ministarstvo tu našu sugestiju prihvatiti za koju ponavljam dakle rečeno je da nije obaveza, ali po mom mišljenju bilo bi dobro da se napravi pa makar i voluntaristički. Od 2013.g. kada je usvojen Nacionalni akcijski plan o održivoj uporabi pesticida zaista su vidljive ogromne promjene u RH, ne samo na ovom zakonodavnom smislu nego i stvarno na terenu u smislu i zbrinjavanja otpada odnosno ambalaže od herbicida, načina u porabe, načina nabavke itd., naravno da prostora još uvijek ima za poboljšanje i ovaj zakon dodatno to sve skupa precizira. Međutim, volio bih čuti vaše mišljenje što mislite u tom lancu od nabavke, uporabe do kontrole koja je tu karika najslabija i gdje bismo trebali dat poseban naglasak u provedbi ovoga zakona kojega usvajamo? Znači što bi to trebalo i što bi se moglo dodatno učiniti da stvarno to dovedemo u nekakvo željeno stanje? Pa sasvim sigurno ono što Europski revizorski sud naglasio u analizama koje je napravio da i Europska komisija i države članice nisu do sad uspjele stvoriti dostatne instrumente za procjenu rizika i očigledno je to područje koje je trustno i na kojem treba više raditi. Isto tako ne bih voljela da se stekne dojam da mi sad ovdje želimo napraviti neke užasno stroge propise koji će biti dodatno teret poljoprivrednicima. Ne, mi moramo napraviti balansirani propis i sami ste već rekli da je veliki napredak učinjen i to nam priznaje i Europska komisija. Prostora naravno za napredak ima, a s druge strane treba saslušati što nam poljoprivrednici kažu koji negoduju zato što im se čini da su možda i previše pod nekim udarom obaveza, testiranja uređaja za upotrebu pesticida, školovanja, iskaznica da ih to eto malo nekako dovodi u nezgodan položaj. No sigurno je da tu ako uspijemo fleksibilizirati [[Upadica Glasovac: Vrijeme.]] tu proceduru, a postrožiti kontrole možemo doć do tog balansa. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovana kolegice. Evo složit ćemo se da Ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi se napravio red u tom sektoru koji je izuzetno bitan za održavanje na kraju krajeva i života odnosno preživljavanje odnosno samodostatnosti. Ja ću dva pitanja vama postaviti pa vas molim ovo prvo, kontrolirana upotreba pesticida. Mi znamo da su pesticidi napravili štetu na pčelama i sad da li mi možemo nakon usvajanja ovog zakona biti sigurni da će pčele biti zaštićene od ovih pesticida? I drugo, nama je hrana jako skupa, uvozimo svakakvu hranu, dalje strojevi, gnojidba, repromaterijal su isto tako skupi, a imamo ljude koji rade u toj poljoprivredi koji su loše plaćeni. Što mi možemo zapravo napraviti da populariziramo zapravo rad u poljoprivredi jer zapravo mi imamo prostora gdje možemo plasirati hranu s obzirom da smo turistička zemlja [[Upadica Glasovac: Hvala.]] i da je jako važno da proizvodimo dosta hrane. Molim vas kolegice i kolege samo malo vodite računa o vremenu. Hvala lijepo. Hvala kolega Šimičeviću. Pa prije svega mislim da ovim zakonom stvaramo snažne instrumente, da stvari budu onakve kakve trebaju biti, ali sve na kraju ovisi o pojedincu jer ni ovo u Međimurju se nije trebalo dogoditi da smo imali odgovorne pojedince koji čitaju uputstva i koji se pridržavaju propisa. Sada ovdje još jednom naglašavamo važnost zaštite oprašivača, kažemo da se ne smije u vrijeme cvatnje pesticidima prskati kako bi zaštitili pčele, ali isto tako uvodimo i prekršajne odredbe odnosno kazne. S druge strane da bi bolje plasirali hrvatski poljoprivredni proizvod na tržištu moramo uvesti red na tržište. Ja se zalažem za propisivanje kvalitete tako da znamo što taj proizvod mora kvalitativno sadržavati da bi mogao uopće biti na tržištu, ali i za strože kontrole uvoza jer iz uvoza kao što ste sami rekli doista svašta stiže. Hvala lijepa. Zahvaljujem potpredsjednice. Evo i ja ću vas isto pitati vezano uz pomor pčela u Međimurju, dakle doista jedan nemili događaj gdje su stradale preko 110 košnica, štete su nekoliko milijuna kuna, stradalo je sedam sela u Međimurju, dakle vrlo ozbiljna situacija. Međutim, ono što brine je ponašanje odnosno reagiranje Državnog inspektorata jer koliko smo čitali i slušali u medijima prekasno se uzeo uzorak i to je naravno stvorilo dodatne probleme. Kako utjecati na rad inspektorata da on bude promptniji, da bude ažurniji, adekvatniji barem u ovakvim situacijama koje su itekako ozbiljne? Hvala lijepo kolegice Vukovac. Da, stradavanje 60 milijuna pčela je zasigurno nešto što nas sve mora frapirati jer je riječ o živim bićima o kojima mi kao ljudi itekako ovisimo i cijeli prehrambeni lanac. Ja mislim da je Ministarstvo poljoprivrede ovdje promptno reagiralo. Kada je riječ o Državnom inspektoratu oni su poslali inspekciju na teren koja je ustanovila da postoje ostaci odnosno rezidui insekticida i da se to može dovesti u vezu sa pojačanjem tretiranjem nekih ratarskih usjeva, a sad nisam dovoljno stručna da mogu reći da li to što su oni utvrdili jest dovoljan nalaz da se nekog goni pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. U svakom slučaju puno se očekuje od državnog inspektorata jer su sve inspekcije objedinjene.

Poštovana kolegice Petir, imam pitanje jedno, da li smatrate da ovaj prijedlog zakona u potpunosti štiti zdravlje ljudi? Zašto to pitam? Dosta se govori o pčelama, smatram da će ovaj zakon itekako unaprijediti da se pčele zaštite, no ono što se desilo kod nas u Međimurju dokaz je da pesticidi, lanac prodaje pesticida ide i preko granice RH i tu smatram jednu dosta dosta veliki problem to je broj jedan, drugo rat i utjecaj i pritisak na državni inspektorat bi trebao biti čim manji odnosno pustiti ljude da rade svoj posao, ali prvenstveno me interesira da li smatrate da je zdravlje ljudi ovim zakonom zaštićeno? Ja smatram da je napravljeno sve i da zdravlje ljudi i da zdravlje biljaka i životinja bude zaštićeno. Kao što sam već odgovorila u prethodnoj replici, sve opet ovisi o pojedincu koji koristi te pesticide i koji barata s njima, postoje jasna uputstva, da bi se uopće moglo tretirati usjeve sa pesticidima potrebno je proći adekvatno školovanje, da bi se moglo koristiti prskalice za prskanje također te prskalice moraju proći adekvatnu kontrolu odnosno testiranje. Ako se svi ti uvjeti zadovolje onda nema razloga da neko ko koristi pesticide u tretiranju svojih usjeva bude na bilo koji način nepotrebno izložen većem riziku. Da pojedini pesticidi i herbicidi sadrže određene supstance koje su problematične to je točno i to pokazuju neke zdravstvene studije, njih se treba izbaciti iz uporabe, a u međuvremenu treba naći zadovoljavajuću aktivnu supstancu jer mi ne možemo ukinut pesticide jer time bi onda imali totalni kaos. Petir. Hrvatska još uvijek nije toliko zagađena zemlja kada se gleda europski prosjek, pa i svjetski prosjek, Hrvatska tu još uvijek dobro stoji, što ne znači da nije to možda zadnje zvono na uzbunu da krenemo s ovim, pa i ovaj zakon govori u prilog tome. Sjetimo se samo što su Amerikanci napravili sa famoznim DDT-jem kojim su istretirali sve živo, uništili i floru i faunu i imali katastrofu, znači ne postoji pesticid koji je 100% učinkovit jednako za poljoprivredna je kultura, a tako i za zdravlje ljudi. Mislim da Hrvatska ima alternativu, to je naravno ekološka proizvodnja, a ekološka proizvodnja zahtjeva i ekološke tretmane sa herbicidima i pesticidima i mislim da u tome upravo trebamo tražiti svoju svrhu i za tu dodanu vrijednost i za ono što želimo veći dohodak u poljoprivrednoj proizvodnji. Pa svakako Hrvatska ima ogromnu perspektivu za razvoj ekološke proizvodnje i sam rast površina pod ekološkom proizvodnjom govori da su to trendovi na kojima trebamo ustrajati i u budućnosti. Ekološka proizvodnja isključuje upotrebu pesticida, za ekološku proizvodnju trebamo imati prirodna sredstva koja sasvim sigurno i cjenovno također moraju biti prilagođena potrebama poljoprivrednika, što mi se čini da danas nije slučaj, a da bi u tom poduhvatu uspjeli mislim da je jako važno da ministarstvo u nacionalnom planu kojeg izrađuje za ekološku proizvodnju detaljnije definira određene ciljeve koje želimo postići kako bi doista maksimalizirali učinak te ekološke proizvodnje i dobili one ekološke proizvode koji će bit konkurentniji na tržištu.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažene kolege i kolegice. Evo još jedna tema koja otvara stanje u poljoprivredi.

Poljoprivreda je jedna od strateških grana gospodarstva RH i želim ovdje pohvaliti i ministarstvo na svemu onome što čini da ne samo da se implementiramo u europsku direktivu nego da i za svoju državu učinimo ono najbolje, pa evo i možda jedan podatak koji govori u prilog tome je sutra je na dnevnom redu 57. sjednica Odbora za poljoprivredu, 57 sjednica evo u manje od 2.g., mislim da jasno i zorno pokazuje da imamo o čemu razgovarati, da imamo što mijenjati, da imamo što raditi. Naravno, tu pohvaljujem evo i resornu odnosno našu predsjednicu odbora gđu. Petir koja stvarno i svojom inicijativom puno toga čini. No jedan od velikih problema hrvatske poljoprivrede su naravno nepoštene trgovačke prakse, nepoštene trgovačke marže i onaj problem s kojim ćemo se morati ozbiljno pozabaviti u nekom vremenu ispred nas, a to je odvojiti kriminalce i sitne lopove u poljoprivredi od pravih poljoprivrednika. Mislim da tu percepcija prema hrvatskim poljoprivrednicima gubi smisao jer ljudi koji pošteno rade svoj posao u poljoprivredi i kada je u pitanju upotreba pesticida i herbicida točno znaju što rade, način na koji to rade i ne pada im na pamet trovati ni sebe ni druge. Prema tome, to je jedna od bitnih stvari. Pesticidi i herbicidi su neophodni za bolju poljoprivrednu proizvodnju i tu nema govora. Evo jedan podatak možda koji će fascinirati neke. Znači 35% ukupno proizvedene hrane u svijetu nikada ne stigne do potrošača. Znači, zbog lošeg skladištenja ta hrana propada. Prema tome i na tome svakako treba raditi.

Znači digitalizacija poljoprivrede, pametno prskanje, pametno gnojenje to je budućnost hrvatske poljoprivrede, to je u biti budućnost svake poljoprivrede. Prema tome, sustavom dronova, praćenja i svega ostaloga to se da apsolutno riješiti. Biološka raznolikost to je nešto na što moramo paziti, jer kad uništimo ptice, kad uništimo kukce, kad uništimo žabe, ribe to bitno smanjuje poljoprivrednu proizvodnju možda ne u prvoj, drugoj ili trećoj godini ali dugoročno je to vrlo bitno. I upravo tu vidim našu priliku u tim zelenim politikama, u ekološkim politikama koje proniče naravno i Europska unija. Ali Hrvatska kažem nije toliko zagađena zemlja kad su u pitanju pesticidi i herbicidi i imamo dobru priliku za razliku od nekih zemalja koje su svoje tlo uništili da će ga barem morati odmarati narednih 20 ili 30 godina.

Mislim da nije uzalud potrošeno vrijeme, al9i kao što sam rekao u replici državnom tajniku tako ću i reći sada na kraju. Ako se nečem radujem danas, sutra i prekosutra to je kiša koja će padati i koja će za Slavonce, Baranjce i Srijemce značiti suho zlato.

Poštovani kolega, evo prije želim čestitati na 57. sjednici Odbora koji ćete imati sutra. Znači da radite dobro i kvalitetno, a jasno svi se radujemo kiši. Neka padne kiša, pogotovo za nas poljoprivrednike da nam narastu krumpiri ako ništa drugo. Evo šalu na stranu, vi ste govorili ovdje o dvije stvari. Znači o ovim problemima koji su prisutni u poljoprivredi, a to je kriminal, odnosno nezdrava konkurencija koju svakako treba zaustaviti, a isto tako govorili ste o digitalizaciji. Izuzetno je važno da mi imamo tehnologiju kojoj možemo upravo to snimiti određene velike površine, vidjeti gdje ima korova i tretirati samo taj dio. I na taj način zasigurno da ćemo dobiti i kvalitetniju hranu, ali da ćemo i više proizvesti.

Naravno to su veliki sustavi i mi želimo takve sustave i za male, iako ni mali više nisu toliko mali. Budimo iskreni to je relativno velika proizvodnja. Da bi ona bila dohodovno bolje strukturirana, da bi se njima ta proizvodnja više isplatila potrebno je ovo. Meni je drago da zajednička poljoprivredna politika Europske komisije govori upravo na tragu ovoga o čemu i mi govorimo. Nadam se da će i ministarstvo imati određene mjere i programe koji će poticati male da [[Upadica Reiner: Hvala.]] se uključe u ovo.

Zanima me, često ste u kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima poglavito ovima i malima itd., zanimaju me njihove reakcije na ove promjene i zakona i propisa koji reguliraju uporabu pesticida, kako oni reagiraju na to, da li su dovoljno educirani, da li im je dovoljna ova izobrazba koju prolaze na ovim tečajevima ili bi bilo potrebito možda kroz savjetodavnu službu itd. još više im približiti tu problematiku da sami doista shvate koliko je važna održiva uporaba odnosno korištenje pesticida. Savjetodavna služba je kičma poljoprivredne proizvodnje, bez savjetodavne službe nema uspješne poljoprivrede i mislim da ojačavanje tog segmenta je jedan od prioriteta i ministarstva, pa naravno i Vlade Republike Hrvatske. Ja bih rekao da pravi proizvođač nema nikakvih problema, za njega je zakon, zakon, neki su sudjelovali u javnoj raspravi i dali svoje određene komentare i oni nemaju problema. Problema imamo sa ovima koji su još uvijek skloni tome da švercaju robu iz trećih zemalja o kojima je govorila i predsjednica odbora da koriste sredstva koja su u Hrvatskoj zabranjena pod izlikom da su ona puno učinkovitija, a to je laž. To su sredstva koja mogu donijeti veliku štetu u poljoprivredi. Prema tome, kažu da je preventiva ključ uspjeha svake struke pa tako i poljoprivrede, prema tome preventiva, edukacija i poštivanje zakona mislim da je ključ koji nas može dovesti do Kolega Ivanoviću, vi kad kažete broj sjednice Odbora za poljoprivredu koja je na redu ja nisam više sigurna jel me hvalite ili kudite, ali ja vam mogu obećat da ću ja i dalje sazivati sjednice jer one daju rezultate i mi ipak kroz to naše adresiranje problema koje nam poljoprivrednici prenose uspijevamo utjecati na određene odredbe zakona, poboljšati ih i pomoći poljoprivrednicima da zajednički dođemo do kvalitetnih rješenja. Bilo je ovdje riječi o nekim praksama koje nisu baš do kraja poštene ni primjerne, ja sam u međuvremenu zatražila izvješće Državnog inspektorata kako bi ustvari vidjela koliko krivotvorenih pesticida ima na tržištu i tu se čini da prema ovom izvješću koje sam ja dobila za 2020. je pronađen svega jedan krivotvoreni pesticid koji je povučen sa tržišta, a počinitelj je kažnjen. No kad govorimo o nekim drugim kategorijama kad je riječ o zaštiti bilja, provjeravalo se također da li sredstva za zaštitu bilja imaju ispravna svojstva i jesu li u skladu sa rješenjem o registraciji u RH i tu se utvrdilo više slučajeva [[Upadica Reiner: Hvala.]] koji su bili van zakona. Hvala lijepo. Naravno da vas hvalim i s radošću očekujem 60. sjednicu jubilarnu koju ćemo siguran sam proslaviti malo svečanije negoli ove obične i radujem se naravno tome. Upravo ovo što ste rekli, znači jedan proizvod je otkriven ali je dovoljan da baci ljagu na sve one koji pošteno i časno i rade sa pesticidima i herbicidima, skladište ih na određeni način odnosno zakonski način i poslije kad ih istroše također ih vraćaju po zakonu. E sad, da i među proizvođačima pod ovim legalnim sredstvima postoje ti koji žele neke stvari progurati, naravno konkurencija je žestoka, svi oni žele da njihovi preparati budu broj jedan na tržištu i to se događa.

Koliko je poljoprivreda i proizvodnja hrane važna, a pogotovo u današnje vrijeme neizvjesne situacije u kakvoj jesmo, ali iziskuje znači i uvođenje uvijek novih mjera i novih prihvatljivih metoda i tehnika. Znači imamo u zaštiti bilja imamo biološke mjere, biotehničke mjere i metode sterilnih kukaca, znači to su da bi se to je ovo sprovelo treba educirati poljoprivrednike, poljoprivredne proizvođače, udruge, zadruge, a i čelnike jedinica lokalnih samouprava. Mislim da su ta sredstva manje-više Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo sva sredstva pa me interesira kako da što više motiviramo i educiramo i naše poljoprivrednike i sve ove koje sam sad nabrojila? Nažalost nisu one u fokusu ni nas koji ćemo dići ili ne dići ruku za ovaj zakon, a kamoli oni krajnji do kojih to mora doći. No to vam je tako u hrvatskom društvu. Rekao sam, edukacija i preventiva su ključ uspjeha pogotovo kad su u pitanju herbicidi i pesticidi. Naravno da svi smatraju da o tome jako puno znaju i svi će reći da su oni štetni, to niko ne umanjuje, no postoje herbicidi i pesticidi koji su možemo reći manje štetni

Uvaženi kolega. Ja zapravo nemam pitanje, ali bih volio vaše mišljenje, a na temu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika konkretnije iznimke od obaveza pohađanja izobrazbe iako smo to danas već čuli u HS-u što zapravo i ja pozdravljam ove iznimke jel nekako mi je pomalo i do sada bilo nelogično da oni ljudi koji su završili poljoprivredne i agronomske fakultete i šumarske fakultete su trebali dodatne izobrazbe, posebice oni koji su koristili pesticide pa i za privatne svrhe ili u privatnu svrhu. Kakvo je vaše razmišljanje o Ja se slažem da za pet sati možda nećemo postići ništa, ali postić ćemo nešto, barem ćemo otvoriti temu. Poljoprivreda je kao i svaki segment života. Cjeloživotno učenje i mi još dan danas učimo o poljoprivredi uz svu struku koju već imamo, uz sve tehnologije koje imamo, ali još uvijek učimo o nekim stvarima i shvaćamo da su neke stvari za koje smo prije smatrali da su dobre da sada postaju vrlo štetne i da su vrlo opasne, na kraju krajeva i globalne klimatske promjene nas tjeraju na to. Stoga svakako uz svaki zakon koji je vezan za poljoprivredu mora biti utkan i taj dio usavršavanja, učenja svakog pravog poljoprivrednika i njemu to neće smetat, čak štoviše to će za njega biti veliki izazov.

Potpredsjedniče sabora, državni tajniče, kolegice i kolege, pa evo kolega Ivanović me je inspirirao kada je rekao da se treba iskorijeniti kriminal u poljoprivredi i tu ćete od nas imati punu podršku. Ako imate neka saznanja gurajte to da ćete imati punu podršku. I drugo, svi pričaju kaže pesticidi i herbicidi. Pesticidi su, pesticidi su tema danas o kojoj trebamo svijet ljudi promijeniti. Znači mi ne možemo ništa ne možemo napraviti zakonskom regulativom ako svijest ljudi ne promijenimo, ono što sam i u ime kluba govorio tu, mi moramo dovesti ljude do toga da oni sami moraju biti svjesni kad su uzeli neko sredstvo za zaštitu bilja, a to je pesticid ili namjensko sredstvo herbicid za uništavanje korova da oni sutra mogu ugroziti nečiji život. I to je poanta. Znači prekomjerna doza stavljanje tog proizvoda na tržište ili nepoštivanje karence ti si automatski ugrozio neki život. I to je tema o kojoj trebamo razgovarati i tu treba biti puna podrška Državnom inspektoratu ili inspekciji Ministarstva poljoprivrede kako se to prije zvalo. Ovo sve drugo što se regulativom stavlja u okvir da se moraju ljudi koji s time barataju educirati, da se moraju strojevi atestirati, da odgovorne osobe moraju biti svjesne i da moraju imati znanje i položeni taj ispit na koncu da bi mogli uopće biti odgovorna osoba i rukovodit se time to je svima jasno.

Još nisam čuo ekoloških proizvoda, koliko smo proizveli ekološkog kukuruza, koliko samo proizveli ekološkog povrća, koliko smo proizveli ekološkog mesa, koje su to nadzorne stanice certificirale i da li ima nekih nepravilnosti. Kada pričamo o krivotvorenju pesticida, ja sam to dugo radio u struci i nisam baš vidio puno i ne čudi me da je samo jedan taj primjer da je netko htio krivotvorit, ali ima nažalost puno na tržištu crne robe, pokradene robe iz tvornica, pokradene robe iz poljoprivrednih apoteka i naravno da neki ljudi koji dođu to dilaju po terenu i zato trebamo staviti budni nadzor inspekcije da se to, da se to riješi. Ovaj prijedlog zakona svakako ne trebamo gledati samo kao prijedlog zakona nego trebamo gledati šta smo mi napravili sve da promijenimo svijest ljudi, da ljudi znaju šta sa tim lošim primjenom tih pesticida rade i ono što trebamo poticati da u budućnosti primjenjujemo pesticide sa manjom karencom, pesticide koji manje zagađuju i tlo, koji manje zagađuju okoliš, a prije svega pomoći ekološkoj poljoprivredi. Mi ne možemo ekološku poljoprivredu podići preko noći, ali postepeno kako to radimo trebamo je podizati, trebamo dati cjelokupni suport ekološkoj poljoprivredi i ne samo gledat koliko smo mi, jel to 10% ili je to 100.000 hektara poljoprivrednih proizvoda pod ekološkom, poljoprivredne zemlje pod ekološkom poljoprivrednom nego moramo vidit koliko se toga proizvelo, koliko smo toga izvezli, koliko su toga naši krajnji potrošači konzumirali i moramo pomoći tim distributerima i tim i tim samim proizvođačima da nađu neki zajednički jezik da ne dođu u koliziju između proizvođača i distributera koji uzima veću cijenu nego ovaj koji proizvede i to su teme o kojima moramo razgovarati. Svakako da ćemo podržati Zakon o pesticidima jer je nesporno da se to treba staviti u okvir, da se treba kontrolirati i da samim time kada čuvamo taj Zakon o održivoj uporabi pesticida praktički čuvamo krajnje potrošače, a to je čuvamo naše građane i građanke i to nam je dužnost. Poštovani kolega drago mi je da toliko govorimo svi zajedno o edukaciji i o potrebi podizanja razine svijesti, pa evo Članak 54. ima upravo i taj naziv informiranje javnosti i podizanje razine svijesti pa sam si posebno zaokružila jer mi je interesantno. Ako idete malo online gledati kao što sam ja gledala u pripremi za ovu točku onda možete svašta naći. Ima tu i priručnik o održivoj uporabi pesticida koji govori o pripremi pesticida, odlaganju, ambalaži, prvoj pomoći pri trovanju itd., vjerojatno se nešto od toga uči i na onim edukativnim ovim radionicama. Međutim, mislim da još uvijek u praksi se događaju slučajevi, a to mi znamo koji u zdravstvenom sustavu radimo da nam događaju, dolaze ljudi koji su unesrećeni zbog trovanja određenim pesticidom. Dakle, koliko god su oni prošli određenu edukaciju ipak se događaju situacije da nam dođu, a pri tome svakako treba naglasiti da moraju imati zaštitnu opremu što nekad i nemaju, u ljetnim mjesecima, a moraju imati sa sobom ambalažu na kojoj piše kako provoditi prvu pomoć. Pa po meni nije da se radi nedovoljno, nego se skoro ne radi ništa i to je veliki problem. Ne možemo sada represivno udarit po poljoprivrednim proizvođačima. Naravno da moramo pratit, moramo pratiti distributere ali se slažem sa vama da smo čak i pali na tom testu jer ono iz mog iskustva što mogu reći malo ljudi koristi zaštitnu opremu, malo ljudi se pridržava isključivo te doze ili količine jer pojedini ljudi misle ako stavi 10% više nekog herbicida da će imati bolji učinak. Neće, samo će potrošit više sredstva i više će zagadit tlo, a učinak će biti isti.

Poštovani kolega podržavam integralnu zaštitu bilja i ekološku proizvodnju, međutim smatram da treba poticati i ostale alternativne metode uzgoja. Naime, zbog nemogućnosti prognoze daljnje rasta cijena ulaznih troškova proizvodnje mogućih nestašica uzrokovanih ratnim zbivanjima u Ukrajini ali i drugim uzrocima na globalnoj razni, prirodnih katastrofa i ostaloga, posebnu pažnju treba posvetiti poljoprivrednom zemljištu i samom proizvođaču odnosno ljudima.

Integralna poljoprivreda sigurno da je podržavam i ja, ali ono što mi moramo, mi moramo dozvolit našim poljoprivrednim proizvođačima da oni sami odaberu model kojom će se poljoprivrednom proizvodnjom bavit, da li će se bavit konvencionalnom, da li će baviti integriranom ili će se bavit ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, znači nikoga tu ne smijemo diskriminirat, ali sigurno kada vidimo šta nam se događa vezano za klimatske promjene i za rast, postotak porasta oboljelih od malignih bolesti sigurno da moramo dat prednost ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i da njima trebamo pomoć da upravo ti naši proizvodi završe na našim policama, ali i da građani cjenovno to mogu pratiti i kupovati i konzumirat. Uvaženi kolega Vukas, ja nisam iznerviran vašom saborskom raspravom, čak što mislim da je kompaktibilna bila sa mojom jel i vi ste se složili da ne vjerujete tome da je samo jedan proizvod bio lažnjak na tržištu da ih je puno veći, znači da tih kriminalaca i lopova o kojima sam i ja govorio da su oni tu negdje i da trebamo raditi na tome da ih se zajednički riješimo i da konačno poljoprivreda prodiše punim plućima. No ono što ste vi istaknuli i s čim ću se ja apsolutno složiti, em ste struka, em znate o čemu govorite, a i mi koji nismo struka, a puno o tome slušamo već smo ponešto naučili da budućnost hrvatske poljoprivrede je upravo u tome, u ekološkim sredstvima za tretiranje ekoloških usjeva i za što manje trovanje zemlje koju Hrvatska ima.

Ma nisam se ja ništa iznervirao i nisam ja rekao, krivo ste me razumjeli, nisam ja, ja sam rekao da me taj jedan proizvod ne iznenađuje jer ja znam da je teško i krivotvorit pesticid, al ono što se događa na tržištu je kao što sam rekao je da razno razni ljudi dođu neću, neću reć na koji način, da to švercaju ilegalno ili na crno i to je da, odma da, da to, to je jedna stvar. A druga je stvar, je dobro je što mi još uvijek nemamo, imamo praktički očuvano tlo, al imamo ga zato što naš stupanj poljoprivredne proizvodnje nije na razini jedne Nizozemske ili Njemačke jer bi onda imali veću produktivnost, ali imali i veće zagađenje. Da su ostali pikovi kakvi su bili i da su primjenjivali tehnologije i da su te tehnologije pratili zbog Europe mi bi imali možda 20 do 30% zagađenije tlo nego što ga imamo danas, znači mi se moramo odlučiti kakvu poljoprivredu želimo, u kojoj količini je ta poljoprivreda, a mi ne možemo natjerati naše seljake čime će se oni bavit, uz dužno poštovanje o ekološkoj poljoprivredi moramo pazit i na konvencionalnu da ne bi došli u nestašicu hrane. Poštovani kolega Vukas, vi ste čovjek od struke, radili ste u struci i lijepo ste rekli dvije stvari, motivacija i savjest, kako utjecati na to? Da li se slažete sa mnom da je najveća motivacija i najveći utjecaj na savjest onih koji se bave poljoprivrednom i koriste pesticide je cijena njihovog rada odnosno dobit za proizvod koji proizvode? Radeći u, veterinar sam po struci, radio sam sa puno poljoprivrednih proizvođača i baš u tome vidim i primijetio sam da su takvi poljoprivredni proizvođači bili najmotiviraniji koji su u krajnjem proizvodu vidjeli svoju veliku dobit i da mi se onaj rad koji su dali u poljoprivrednoj proizvodnji isplati. Pa evo dobro ste rekli, znači imamo samosvijest, imamo odgovornost, a i s druge strane imamo toga proizvođača koji želi proizvest što više.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče i poštovani državni tajniče sa suradnicom. Već sam vam u replici kod vašeg uvodnog izlaganja postavio pitanje vezano uz štetnike koji napadaju palme diljem priobalja, prije svega Dalmacije. Evo sad ću to malo pojasniti i molim vas evo da nešto poduzmete.

Jedna odrasla sadnica kanarske datulje vam košta negdje i po 20 tisuća eura, znači stablo odraslo 20 tisuća eura, znači 150 tisuća kuna.

Naravno od tih 20-ak tisuća eura prema niže, ali palme su jako skupe i rastu iznimno polako. Palme su došle u Hrvatsku negdje tamo prije 110 godina i upravo onda je počela palmanizacija Dalmacije prije svega i one su postale simbol Dalmacije i čitave priobalne Hrvatske, ali pogotovo Dalmacije i radi se o stotinama tisuća stabala koje su posađene u Dalmaciji. Danas od tih stotina tisuća stabala, ja ću sa sigurnošću reći ostalo je svega nekoliko tisuća, nekoliko tisuća stabala. Dakle, ne radi se o desetkovanju nego se radi o tome da tih stabala više nema. S obzirom da imam i afinitet prema tome i radio sam u sustavu zaštite prirode ja sam pokušavao sa mnogim jedinicama lokalne samouprave, počevši od svog Šibenika pa nadalje razgovarati i utjecati na njih da se stvar rješava. Nažalost s vaše strane ministarstva evo od 2011., danas je 2022.g. nije samo vaša ovaj mandat ove vlade, nisam čuo nikada da ste vi poslali konkretne upute za borbu protiv tih štetnika. Ljudi ne znaju, male jedinice lokalne samouprave evo ja ću vam reći primjer Sumartina na Braču, tamo često boravim, imam tamo svojtu neku rodbinu na Braču. Ja sam deset puta pokušavao objasniti toj maloj općini i načelniku i ljudima koji su nadležni što trebaju napraviti. Nije se napravilo i jedna od 30-ak prekrasnih palmi tih kanarskih datulja su propale. To je nepopravljiva šteta jer ta palma raste 60 godina raste da dođe do toga. Niko ništa. Grad Split je uspio spasiti 300-njak palmi i to je to. U Šibeniku su stradale, a radi se, a radi se o tretmanu, o preparatu koji košta 30 kuna i 30 kuna sa jednom bušilicom i 30 kuna preparata spasite palmu. I tih 30 kuna vam nije ili 40 da ne lažem za jednu godinu, nego za pet godina imate preparata za jednu palmu. A nitko nije iz ministarstva poslao upute, dopis danas pošaljite ako gdje postoji poneka palma koja je spašena, pošaljite upute što treba raditi, koje su ovlaštene tvrtke za zaštitu tih palmi. Znači ja vam odgovorno tvrdim da smo mi izgubili zbog ta dva štetnika, palminog drvotoča i afričke pipe evo teško mi je izračunati, ali možda i stotine milijuna ma eura možda. Split je tu napravio i djelomično dobar posao, zaštitili su one palme na udarnim mjestima i po hotelskim naseljima.

Dakle, poštovani državni tajniče, evo ja sam vas malo kritizirao, ali možda i kasno zapravo iako nije prvi put da govorim o ovome u HS-u, danas kada se vratite nakon ove rasprave u ured, molim vas pošaljite dopis svim jedinicama lokalne samouprave i regionalne, nađite nekakvu uputu, rješenje da ljudi mogu postupati. Kolega Zekanoviću ustvari skrećete pažnju na jedan problem tihog umiranja palmi, a u međuvremenu koliko ja razumijem nije došlo do nekih agrotehničkih mjera gdje bi se razbili otporniji kultivari. U slučajevima koje ste nabrojali stručnjaci nisu očigledno konzultirani od samih jedinica lokalne samouprave da se primjene one prave mjere koje bi zacijelile rane tamo gdje je možda došlo do odstranjenja pojedinih dijelova palmi, a očekujete da i ministarstvo tu reagira. Meni se čini da bi logičan slijed bio da su te jedinice lokalne samouprave kojima je nekako primarna djelatnost kojoj su posvećeni njihovi građani turizam prepoznale taj problem i reagirale na vrijeme. Ja se nadam da će i ovakav jedan obrnut postupak gdje vi pozivate ministarstvo dati rezultate jer se slažem s vama da reakcija jest potrebna i da reakcija mora biti žurna dok se bolest ne proširi dalje i dok ne ostanemo bez svih palmi. Slažem se s vama i prvo trebaju reagirati jedinice lokalne samouprave, ali ovo je sad prilika da evo ja postavim to pitanje i da tu temu aktualiziram i sa ministarstvom.

Slažem se prije svega je njihova krivica znači ovo je jedna velika kritika na sve načelnike, gradonačelnike, sve župane koji nisu reagirali, a gotovo nitko nije reagirao. Ali evo imamo dva instrumenta, imamo sa strane države, iako moram reći nažalost kasno. Znači nama je možda taj fond palmi ostao evo meni je grubo reći, ja govorim iz šibenskog konteksta, možda da je ostala svaka stota palma, svaka stota. Izvolite.

Poštovanje svima još jednom. U ovih pet minuta kao mojoj pojedinačnoj raspravi pročitat ću vam ustvari jedan članak, da budemo u potpunosti korektni navest ću da je autor članka Nedjeljko Jusup, a članak je na Internet stranici Agrokluba.hr. Čovjek je vrlo aktualno i moram priznati potpuno ispravno napisao sljedeće riječi, Mnogi poljoprivredni proizvođači pitaju moramo li pohađati tečaj održiva uporaba pesticida. Iskaznice koje se dobiju prestaju važiti nakon 5 godina, a u većini poljoprivrednih ljekarni prilikom kupovine sredstava za zaštitu bilja niti ne traže iskaznicu te je dakle govore poljoprivrednici bez veze utrošiti 5, 6 sati ili čak 2 dana sjedeći na kako oni kažu tamo nekom predavanju, po završetku polagati ispit i sve to platiti nekoliko stotina kuna. Podsjetit ću kako je Vlada RH na prijedlog Ministarstva poljoprivrede usvojila Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida u lipnju 2013. i plan je naravno dostavljen Europskoj komisiji i svim državama članicama. Profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici u prodaji pesticida i proizvodnji hrane neovisno o njihovom stečenom obrazovanju moraju dokazati da posjeduju odgovarajuća znanja o pesticidima. Dokaz o posjedovanju potrebne razine znanja je potvrda o položenom ispitu i naravno odgovarajuća iskaznica. Prema spomenutim zakonskim propisima sredstva za zaštitu bilja namijenjena profesionalnim korisnicima smiju se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama, u Hrvatskoj su to poljoprivredne ljekarne. Smiju ih prodavati samo zaposlenici koji imaju položen ispit iz odgovarajućeg modula i također valjanu iskaznicu. Ali nažalost situacija na terenu nije baš takva. Evo u članku se navodi i dva slučaja iz stvarnog života ljudi koji su bili u poljoprivrednim ljekarnama kažu da su vlastitim očima vidjeli, čovjek je ušao rekao je, tražio je želio je kupiti jedan od insekticida koji spada u skupinu sredstava namijenjenih za profesionalnu primjenu, kupio ga je bez da ga je prodavač tražio valjanu iskaznicu. Drugi slučaj je pak onaj pravi hrvatski, jedan kupac želio je kupiti insekticid iz skupine piretroida, to su insekticidi vrlo širokog spektra djelovanja kako na štetne tako i na korisne organizme i zahtijevaju izuzetan oprez pri korištenju. Prodavačica je tražila iskaznicu, čovjek je rekao nemam iskaznicu i sad naravno žena ipak želi da nešto proda toga dana, pitala je ima li tko od vaše rodbine ili prijatelja, a on reko ima brat i eto ime, prezime, gospođa kuc kuc bazu podataka, evo brata i prodaje to sredstvo bez imalo grižnje savjesti. Prvo, prodano je nestručnoj osobi koja ne zna kako s time rukovati. Može se i on tijekom rada otrovati, pa će se onda i policija pitati kako je došao u posjed navedenog sredstva kojima se otrovao. Zna li on to sredstvo stručno upotrijebiti? Kako će odrediti dozu, koncentraciju, na kojoj od poljoprivrednih kultura će koristiti navedeno sredstvo? Evo još jedna činjenica. Brojni maslinari za suzbijanju štetnika u masliniku još uvijek rabe insekticid aktivne tvari cipermetrin koji u promet dolazi pod trgovačkim imenom Fastac ili Direkt. Cipermetrin nije registriran u maslinarstvu i pripravci proizvedeni gdje je on aktivna tvar nemaju dozvolu za primjenu u maslinama. Dakle, stvarno se moramo upitati koje su opasnosti od primjene sredstava koja nemaju dozvolu u pojedinim poljoprivrednim kulturama. Jasno je nepoznata je njihova karenca odnosno vrijeme koje mora proći od posljednje primjene do berbe ili žetve, a izražava se u danima. Osim toga nepoznat je i ostatak sredstva za zaštitu bilja na poljoprivrednim proizvodima tijekom prerade ili konzumaciju u svježem stanju. Ne zna se je li prekoračena maksimalna dopuštena koncentracija ostataka pesticida koja se izražava u miligramima po kilogramu poljoprivrednog proizvoda, a nije opasna za zdravlje ljudi i životinja. Evo, budući da mi vrijeme ide kraju ostala mi još i završna rasprava u kojoj ću završiti sa cijelom ovom pričom.

I to je sada, znači mi ćemo donijeti taj zakon i ovo je u redu da imamo edukaciju i da postoje ovlaštene osobe, ali ja imam jednu jedinu palmu u dvorištu i da bi je spasio ja moram završiti tečaj da bi mogao kupiti taj preparat, moram biti educiran da bi mogao zapravo tretirati svoju palmu ili imati 3-4 tisuće kuna u džepu i jednu jedinu palmu spasiti.

Da imate 1 palmu, problem je ili polagati ispit, ulagati, investirati u samog sebe i u neko znanje ili naravno zaobići slučaj. Jednak sistem odnosno primjer iz stvarnog života je i moj osobni, ja sam ovdje u Zagrebu imam veliko dvorište pod betonskim opločnicima iz kojeg je sad evo u ovo doba godine počelo iz svih onih silnih otvora nicati razna trava, korov, svakojako bilje, ja nemam stručni tečaj, nemam odgovarajuću iskaznicu, ali vjerujem da ću jel pomoću možda nekog međukoalicijskog dogovora sa kolegom Pavićem iz Kluba Socijaldemokrata uspjeti nekako da mi on kupi tzv. Total pa ću onda pošpricati svoje opločnike.

Ovaj, htio sam vam skrenuti pozornost da to što ste vi danas rekli da trebamo svi zajedno raditi na tome da skrećemo pozornost da je obuka potrebna, da je školovanje potrebno jer bez toga nema, radi se o tome da zapravo trebamo probuditi svijest pogotovo kod amatera da znaju što upotrebljavaju i kako upotrebljavaju.

Nema šanse. Zato je jako važno da proizvođači tih pesticida to pišu u nekakvim normalnim jedinicama, znači toliko i toliko decilitara na 10 litara vode ili neka druga mjerila koja su prepoznatljiva ljudima koji to Hvala lijepa uvaženi zastupniče Pavić na pitanju i naravno na ponudi da dođete i svojim znanjem i naravno radom riješite problem koji ja imam da ne moramo kako je rekao poštovani predsjedavajući ulaziti u protuzakonite radnje. Prvenstveno hvala, a vjerujem da onda možemo zajedno otići kao ljudi koji dolaze iz Hrvatskog zagorja i zastupniku Zekanoviću pošpricati palmu. Pa evo ako je netko stručnjak za održavanje i uzgoj palmi to smo mi Zagorci sigurno. No, šalu na stranu. Svakako potrebno je izuzetno raditi na edukaciji, jer sve zastupnice i zastupnici danas ovdje rekli i jednu od stvari koja je notorna činjenica, a to je ta da rukovodimo se i koristimo izuzetno otrovna sredstva kako za ljude, tako i za životinje, tako za biljke, tako i za okoliš i svakako da da.

Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom. Ja sam se javio samo da bih skrenuo pozornost na nekoliko stvari koje su trenutno evo stvarno problem pogotovo kod uzgajivača hobista, da tako kažem, da ih nazovem amateri. Prvi problem je povrat ambalaže. Nekad prije desetak godina možda, možda i manje je u zakonu pisalo da će povrat ambalaže se moći obaviti u trgovini u kojoj ste kupili određeni pesticid, odnosno određeno sredstvo međutim danas tih obveza više nema. Prema tome, kad vi potrošite pesticid ili sredstvo za zaštitu nemate tu ambalažu kuda vratiti. Znam da je to, piše u zakonu da je to regulirano Zakonom o zbrinjavanju komunalnog otpada. Međutim, što se dešava sa mjestima koja nemaju reciklažno dvorište ili ukoliko to reciklažno dvorište ne prima taj otpad? Znači tu imamo problem i to bi trebalo nekako regulirati ili zakonom ili podzakonskim aktom. I tu se ne radi samo o povratu ambalaže, tu se radi i o povratu neutrošenih pesticida kojima je istekao rok valjanosti. To se najčešće baca u smeće ili sa ostalim otpadom što nije dobro, a isto tako jedan veliki problem zbrinjavanja napravljenih mješavina koje se nisu utrošile. Naime, kad prskate u voćnjaku ili vinogradu ako vam ostane 10 ili 15 litara te mješavine koju ste već napravili trebate je negdje staviti, trebate je negdje zbrinuti. Ako to ne zbrinete na pravi način, onda zapravo zagađujemo okolinu, zagađujemo prirodu i tu bismo trebali na tome malo poraditi.

To bi bilo sve dobro kad bi se uvijek kupovalo u istoj trgovini. Na žalost trgovine čak ni u istom trgovačkom lancu nisu međusobno povezane, da bi se znalo tko je kupio koje sredstvo i da li je vratio ambalažu, a da ne govorim o tome, da ne samo da se kupuje u drugim trgovinama u istom gradu ili unutar Hrvatske, nego se kupuje i u zemljama Unije, a da ne pričamo o onome što je bilo tu malo prije spomenuto. Mislim da je to kolega Dretar spomenuo, to je kupovina na crno i šverc iz susjednih republika jer tamo su kod njih neka sredstva dozvoljena, kod nas nisu, pa se onda to zbog niže cijene ili zbog možda prepoznatljivog načina upotrebe uvozi izvana. Drugo, htio bih još jedanput podsjetiti da je pogotovo za uzgajivače amatere, odnosno hobiste jako bitno školovanje i informiranje, obrazovanje s obzirom da evo malo prije sam i naveo primjer teško je amateru, hobisti prepoznati koje zapravo treba staviti omjere da bi se to iskoristilo, to sredstvo koristilo na pravi način i da to nije prekomjerno korištenje sredstva. Na žalost često se danas dešava da dođete u poljoapoteku, kupite to sredstvo i da vam onda i sam prodavač koji je naravno završio tečaj, završio je školovanje za to, da vas on upozori da bi trebali staviti malo više, jer to ipak nije to što je nekad bilo. Tako da znamo što piše u sredstvu za upotrebu, ako je to prepoznatljivo trebalo bi zapravo sa njima onda i komunicirati, tako da svi to koriste i da se ta svijest budi kod svih onih koji imaju svoja domaćinstva i završili su tečaj.

Tako da, evo znam da niste škrti, pa tak budete onda riješili. Nadalje apeliram na tajnika i suradnicu da se pokuša nekim podzakonskim aktom ili nekim drugim zakonom na neki način stimulirati proizvodnja prirodnih insekticida. Evo ja sam amater, bavim se malo vinogradarstvom, malo voćarstvom, svega po malo, puno posla, a malo koristi. Međutim, ako koristite domaće pesticide, prirodne insekticide dobit ćete puno kvalitetniji proizvod. I onda ako se malo prisjetimo što su radili naši djedovi, naše bake, da su koristile koprivu, da su koristile recimo hren, češnjak, luk za neka sredstva, a da ne spominjem buhač. Znači dalmatinski buhač koji je na daleko poznat kao prirodni insekticid. Mislim da bi sa stimuliranjem proizvodnje takvih prirodnih insekticida mogli doprinijeti zdravijoj prehrani našeg stanovništva. Naime, danas je teško u prirodi više pronaći koprivu, teško je pronaći hren, teško je pronaći pelin.

Poštovani kolega, naveli ste puno stvari koje zaista treba još dodatno zapravo obrazložiti i iskomunicirati. Evo ja sam išla malo gledati na stranice Ministarstva poljoprivrede i naišla sam na jedan izbornik Sredstva za zaštitu bilja i česta pitanja i odgovori vezano uz održivu uporabu pesticida i tu zaista ima niz pitanja, pa i ponuđenih odgovora koji mogu interesirati što fizičke, što pravne osobe, između ostaloga ko mora pristupiti izobrazbi itd., dakle da li ste profesionalni ili ne profesionalni korisnik ne ovisi o veličini površine koju obrađujete ili imate OPG nego o vrsti sredstava koje se koristi, pa između ostaloga ima i pitanje o onome što ste govorili kako zbrinuti preostala sredstva odnosno ambalažu, a i na tim stranicama, a i u zakonu se govori da to reguliraju propisi o gospodarenju otpadom, ali detaljnije informacije nemamo.

Da, ja sam si dao truda, ja sam pročitao i ovaj dio zakona o komunalnom otpadu, zbrinjavanju komunalnog otpada. Tamo je teško prosječnom čitatelju prepoznati gdje i kako treba postupati, naime ne piše eksplicite ambalaža od pesticida se zbrinjava tako i tako ili se odlaže tu i tu iako se može iščitat da se to zapravo treba odložiti u reciklažno dvorište, ali problem je u tome što nemaju sva mjesta, pogotovo mala mjesta nemaju svoje reciklažno dvorište i ona vam se dešava da jednostavno ljudi te, taj, tu ambalažu prikupljaju sredstva kojima je istekao rok valjanosti čuvaju kod sebe u podrumu do nekog vremena, a nakon toga sve skupa bacaju u smeće sa svim ostalim otpadom i zapravo nakon toga nastaju problemi jer to završava sve na istom mjestu gdje možda i ne bi trebalo završiti sa ostalim otpadom. Uvaženi zastupniče Pavić, u našoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj znamo i sami imamo vrlo puno rascjepkanih mnogobrojnih poljoprivrednih posjeda, manjih površina, naravno dakle ne možemo primjenjivati neke taktike, neke strategije kao što se to može na velikim površinama recimo kakve su u Slavoniji odnosno Baranji. Ali evo naišao sam na još jedan zanimljiv prijedlog da se uspoređuju evidencije iz poljoprivrednih ljekarni prodanih sredstava za zaštitu bilja sa površinama i poljoprivrednim kulturama gdje se odnosno na kojima se kupljena sredstva mogu upotrijebiti. To bi možda mogao biti još jedan od učinkovitih načina kontrole, prodaje, kupnje i naravno upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Hvala vam na ovoj napomeni, ja sam inače htio sam govoriti nešto i o, o informacijskim sustavima koji bi trebali pratiti taj dio, taj dio poslovanja i poljoapoteka i zapravo ljudi koji to koriste. Međutim imamo jedan problem zbog toga što se ta sredstva mogu nabaviti zapravo na nivou unije, ako ne idete na crno to onda nabavite negdje u susjedstvu u zemljama koje imaju drugačije propise. E sad, ono što se dešava kod nas u Hrvatskoj, što se dešava unutar možda jednog trgovačkog lanca ili što se dešava unutar države to bi se još i moglo pratiti sa dobrim informacijskim sustavom i naravno treba onda i postaviti sustav kontrole da vidimo što se utrošilo i kada se utrošilo, znači nije bitno samo kolko se utrošilo nego dal se utrošilo primjerice u vrijeme cvatnje kad to škodi pčelama ili se utrošilo baš u ono vrijeme kad se to smije trošiti.

Poštovani kolega, evo s obzirom da postoje različiti slučajevi ja sam istaknuo jedan specifični slučaj, slučaj palmi koje su napadnute s tim štetnicima koje sam maloprije naveo, je li možda po vama rješenje da svaka jedinica lokalne ili regionalne samouprave ako je JLS premala ima neku svoju stručnu službu kojoj odnosno interventni tim gdje bi imao ovlaštene osobe koje bi mogle onda za nekakav minimalni iznos ili znači ne neku tržišnu cijenu nego cijenu koja bi zapravo podmirivala troškove tretirati npr. palme po privatnim dvorištima koje su stvarno ukras cijelog mjesta, a jednostavno nije moguće da vlasnik jedne ili dvije, tri palme bude niti educiran za tretman, niti da ima dopuštenja da bi tretirao svoje palme protiv ovih insekata?

Znamo da postoje razno razne inspekcije, al naprosto i osoba koja može tretirati neku biljku e to je veliki problem. I slažem se s vama bilo bi dobro kad bi takva institucija postojala koja bi mogla provesti recimo kao što se provodi deratizacija. Ako recimo osobe koje provode deratizaciju da se obuče još dodatno da mogu provesti i taj dio zaštite bilja. Imamo veliki problem, to nisu samo privatne palme u privatnim dvorištima, radi se i o šumama. Nemojte zaboravit recimo Split, Marjan ima problem sa borovom šumom, imamo problem sa kestenima tzv. tumor kestena. Tako da imamo velikih problema i kad bi se to radilo sustavno bilo bi sigurno puno bolje.

Pa evo ovo je još jedan zakonski prijedlog s kojim se usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Ovaj prijedlog zakona vrlo je temeljit, sveobuhvatan i vrlo precizno definira zadaće i uloge svih dionika u provedbi ovoga zakona. Ovim zakonom uređuje se Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika uporaba elektroničkih vjerodajnica odgovarajuće razine za pristup fitosanitarnom informacijskom sustavu, sustav distribucije i prodaje pesticida, rukovanje pesticidima, skladištenje i postupanje sa ambalažom pesticida i ostacima u ambalaži, vođenje zbirki podataka i vođenja evidencija, uporaba i redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida, informiranje javnosti i podizanje razine svijesti o pesticidima, mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida i temeljna načela integracije odnosno integrirane zaštite bilja, posebni postupci i uporaba pesticida, primjena iz zraka, obavještavanje javnosti, posebne mjere zaštite okoliša, smanjenje uporabe pesticida i smanjenje rizika u određenim područjima, zaštita pčela i primjena pesticida na javnim i zelenim površinama, pokazatelji rizika, pružanje usluga tretiranja, izvješćivanje i razmjena informacija, ovlaštene stručne institucije i zadaće ovlaštenih stručnih institucija, povjerenstvo za pesticide, naknade i prekršaji te nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona. Svrha ovog zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti. Uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika kao što su ne kemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede. Odredbe ovog zakona ne sprječavaju primjenu načela predostrožnosti na način da ograničavaju ili zabranjuju uporabu pesticida u posebnim okolnostima ili područjima. O ovome govori se u Članku 66. koji posebno regulira odnosno definira posebne uvjete za primjenu pesticida iz zraka odnosno tretiranje iz zraka. Znači dozvoljeno je i to, ali doista u posebnim uvjetima kako u poljoprivredi tako i u šumarstvu gdje zaista nije moguća bilo kakva druga primjena, drugi način uporabe herbicida gdje primjer u sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena uslijed invazije štetnika gubara može doći do totalnog golobrsta odnosno velikih i dugotrajnih šteta na tim sastojinama i samim time kažem jednostavno štete su puno, puno daleko, daleko veće od onoga što bi izazvalo tretiranje iz zraka.

RH je usvojila Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida 2013. godine. U tom nacionalnom akcijskom planu za postizanje održive uporabe pesticida u daljem tekstu NAP utvrđuje se kvantitativne pretpostavke, ciljevi i mjere i vremenski planovi za njihovo provođenje radi smanjenja rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi, okoliš i bioraznolikost te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka i obuhvaća razna interesna područja kao npr. zaštitu radnika, okoliša, pesticida i drugih tehnologija.

Izvolite.

Zahvaljujem. Poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici evo na kraju ove rasprave možemo slobodno ponoviti ono što je istaknuto više puta, a to je zapravo da se ovim zakonom usklađuje europsko zakonodavstvo odnosno hrvatsko zakonodavstvo s europskim zakonodavstvom poglavito zbog značaja i specifične Strategije Od polja do stola, Strategije EU za bioraznolikost do 2030. godine i Europski zeleni plan. To su važni strateški dokumenti i sve oni ciljevi koji su tamo navedeni uvelike su nešto čemu treba težiti hrvatska poljoprivreda, no koliko će biti realno i koliko je primjenjivo na naše okolnosti o tome treba voditi računa i u svakom slučaju težiti da se hrvatskom poljoprivredniku daju što veće mogućnosti pogotovo što se tiče ekološkog uzgoja i znači sigurne hrane bez pesticida. Koliko je zapravo Hrvatska spremna za provođenje tih zadanih ciljeva i koliku sustavnu potporu uopće ima hrvatska poljoprivreda pogotovo ako govorimo o zdravoj prehrani i namirnicama iz ekološke proizvodnje bez uporabe pesticida. Cijene hrane u posljednje vrijeme rapidno rastu, građaninu je ekološki proizvod nedostupan, a proizvođaču proizvodnja gotovo neisplativa. Hrvatski poljoprivrednik oskudijeva što se tiče dostupnosti poljoprivrednog zemljišta, ne može uzgojiti hranu za uzgoj na ekološki način znači mesnih proizvoda i to je nešto što svakako otežava proizvodnju, a zbog rasta cijena energenata proizvodnja i obrada zemlje je dodatno otežana odnosno gotovo i ugrožena. Kao što smo ponovili nekoliko puta danas hrana bez kemije je zapravo proizvod sa dodatnom vrijednosti i prilika za hrvatsku poljoprivredu jer je to kvalitetna namirnica kojoj težimo pogotovo u ovim okolnostima u kojima stalno govorimo o nedostatnoj samodostatnosti u proizvodnji namirnica. Zakonom su određene aktivnosti, uvedene su određene vjerodajnice odgovarajuće razine, osniva se povjerenstvo, povećava se inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe i to je sve ono što je dobro, no nisu navedena financijska sredstva koja će biti utrošena što smatramo i problematičnim. Zašto smo zapravo skeptični što se tiče provedbe ovog zakona je zapravo na tragu toga što se postojeći zakon slabo provodio i nemamo povratnih informacija što se tiče dosadašnje uporabe pesticida, kontrole uporabe pesticida, nemamo povratne informacije uopće o kontroli uporabe. Tajnik na odboru nije imao odgovore koje smo mu uputili te se nadamo da što se tiče kontrola da će sadržaj i informacije biti dostupnije široj javnosti. Kao razlog donošenja novog zakona je zapravo i nedovoljna kvaliteta izobrazbe i nepravilnosti pri pregledu uređaja za primjenu pesticida i izdavanju znaka o ispravnosti uređaja. To je sve ono što bi se trebalo popraviti ovim novim zakonom, no koliko je zapravo inspektorat u mogućnosti sve ono napraviti što mu se ovim zakonom nalaže, o tome je bilo danas riječ i koliko uopće možemo biti sigurni da će inspektorat tome prionuti onako kako to ovaj zakon nalaže.

No navesti ćemo ono i što mislimo da je dobro u ovom prijedlogu zakona. Što se tiče jasnijeg definiranja usluge tretiranja bez naknade jer puno je tu staračkih samačkih kućanstava koji ne mogu si osigurati samostalno tretiranje svojih proizvoda. Također smatramo da još postoji prostora za olakšavanja što se tiče obaveza ponavljanja edukacije odnosno obnavljanja dozvole za korištenje pesticida. Ako je neko jedno položio i dobio tu dozvolu ne vidimo razloga zašto bi se morao i dalje obnavljati. I također ono što mislimo da je dobro [[Upadica Reiner: Hvala.]] je posebna zaštita pčela i divljih oprašivača.

Izvolite.

Potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. U završnoj riječi htio bi reći da će klub Socijaldemokrata će podržati ovaj prijedlog zakona isključivo zbog građana RH jer ovaj zakon je upravo bitan za očuvanje zdravlja ljudi i danas se puno pričalo o tom zakonu, ali u biti pričalo se o stanju u hrvatskoj poljoprivredi. Ono što ću još završno reći da same te kontrole trebaju biti jače. Nisam sad za to da preko koljena pošaljemo garnizon inspektora i da se odmah lupaju administrativne kazne, ali na edukaciji i kontroli je sada na vama u Ministarstvu poljoprivrede tj. ne na vama nego na Državnom inspektoratu da se taj zakon primjenjuje i da kontrole budu što veće. Prema tome, ono sigurno što ćemo iz godine u godinu najviše pozornosti u poljoprivredi posvećivati upravo to održivost, održivost, održivost, održivost uporabe pesticida, jačanje i podizanje ekološke poljoprivrede, podizanje svijesti samih poljoprivrednika da ne rade ono što može ugroziti živote ljudi koji će sutra konzumirati te proizvode i samo ono što je najbitnije da ukoliko se stvarno detektiraju ljudi koji krše zakon, koji prekomjernu uporabu pesticida koriste da to budu rigorozne kazne jer prevelika doza pesticida može ugroziti ljudski život i možemo je tretirati kao ubojstvo iz nehaja ili iz neznanja, ali nećemo to napraviti preko noći. Puno moramo napraviti edukacija, puno moramo raditi na svijesti naših poljoprivrednika, naših građana kada uzmu tu bočicu nekog herbicida ili insekticida da u biti znaju šta imaju u rukama.

Kažu Latini „repetito est mater studiorum“ i onda mi nekada mi razmišljamo dobro, evo drugi ili treći put u raspravi pa govorimo isto ili skoro isto ali mi koji smo ovdje u saborskim klupama znamo koliko nas ljudi u stvari prate i koliko je građanima jako važno što mi govorimo i koliko je građanima Republike Hrvatske itekako važno da govorimo njihove stvarne probleme i sve ono s čime se oni na dnevnoj razini suočavaju. Drago mi je evo da je ovdje i gradonačelnik Preloga. On je dobro posložio kružno gospodarenje otpadom, a mi ovdje možemo govoriti o ovom zakonu kako on stvarno ima mnoge pomake. Kad bih htio bit sitničav, onda bih rekao da je još 2002. godine Europa svojom direktivom počela slagati uporabu pesticida. 2009. opet još jasnije, a onda 11. prosinca 2019. godine sa green new dealom, dakle posložila kompletnu jednu široku sliku u kojoj opet vrlo jasno, dakle Europa je tu rigorozna i možemo reći da ima jedne od rigoroznijih zakona pozitivno govoreći, dakle o zaštiti poljoprivrednog zemljišta uopće dakle o korištenju pesticida. Kolega Nikša je dobro rekao, o tome smo danas u raspravama cijeli dan govorili kako prikupljanje otpada od pesticida koje se za sada koristi jednom godišnje nije dovoljno. Dakle, nije to prvo, dakle nije dovoljno, a onda drugo država treba tu iznaći, državni tajniče znam da ste nas čuli i da ste pozorno pratili. Moramo naći rješenja neka, tako da sav taj otpad koji je u stvari opasan otpad na pravi način se u procesima prenese, dakle i da se skladišti i onda da ne završi, dakle u nekom spaljivanju kako se nerijetko zna dogoditi po našim selima da se to tako baci pa se spaljuje što je definitivno štetno. Isto tako molim Državni inspektorat sa ovog mjesta da snažnije kontrolira sve one krivotvorine pesticida i držimo da je to isto jako, jako opasno i takvo korištenje te vrste pesticida. Dakle, izrazito nam je bitno da se to postavilo kako treba i da u procesima i u vremenu dakle oprašivanja neće biti, zakonom će bit zabranjeno korištenje bilo kakvih pesticida. Znamo iz prošlosti da smo imali, već je tu bilo govora, nekih loših iskustava sa time i zato je bitno da se taj dio regulirao. Isto tako kolege su govorile iz kluba Socijaldemokrata o nužnosti savjetodavne priče koja ovdje nedostaje. Mislim nedostaje opet dosta toga, ali evo nas nekako veseli da makar pod neću reći palicom, nego pod motivacijom te gore, Bruxellesa i EU se ipak i naše zakonodavstvo suobličuje sa onim nekim trendovima koji su vani, a koji definitivno donose dobro građanima Republike Hrvatske. Pozitivan pomak je i cijela priča oko izobrazbe, to je isto dosta dobro posloženo. Ono što sam rekao da bih volio da našim poljoprivrednicima bude omogućeno korištenje gdje su oni sposobni, gdje mogu dakle i uloga dronova u zaprašivanju svojih poljoprivrednih zemljišta i da još nikada si ne oduzmemo pažnju govoriti dovoljno o samodostatnosti, o potrebi proizvodnje, o pod navodnim znakovima malim, srednjim proizvođačima jer tu je ključ svega. Dakle, mi moramo proizvoditi dovoljno hrane. Kao što znamo da jedan dio imamo već i Hrvatska mora bit samostalna. Dakle i zato je bitno da imamo dovoljno svoje hrane. Klub MOST-a je s pozornošću pratio ovaj prijedlog zakona i držimo da je tema poljoprivrede glavna tema o kojoj će se razgovarati barem još idućih 20 godina. O njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Sada idemo na sljedeću točku a to je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 262. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Tugomir Majdak, izvolite. E oprostite molim vas, moja greška.